Poštovane kolegice i kolege evo stanka nam je istekla, pa ćemo nastaviti sa radom slijedeća točka je: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, drugo čitanje, P.Z.E. broj 178 Predlagatelj je Vlada RH temeljem Članka 85. Ustava RH i Članka 172. u svezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić. Izvolite. uvažene saborske zastupnice i zastupnici pred vama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. Sukladno međudržavnom ugovoru između Vlade RH i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa u vezi ulaganja, korištenja i razgradnje Nuklearne elektrane Krško RH dužna je zbrinuti svoju polovicu nisko i srednje radioaktivnog otpada nastalog za vrijeme rada elektrane, ali i tijekom njezine buduće razgradnje. Kako bi se osigurala sredstva za navedene aktivnosti 2003. godine izrađen program razgradnje Nuklearne elektrane Krško i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog goriva koji je usvojen 2004. godine. Tim je programom jasno određeno na koji način će se napraviti razgradnja elektrane te količine radioaktivnog otpada koji treba zbrinuti, a međudržavnim ugovorom su predviđeni i periodične revizije programa.

U skladu s tim uredbom Vlade RH iz 2006. godine određeno je kako HEP svake godine treba uplatiti sredstva za ove namjene. Od tada HEP svake godine uredno uplaćuje sredstva na račun fonda namijenjena provedbi programa. Zbog toga je 2007. godine osnovan Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, a njegov ustroj reguliran je ovim zakonom donesenim također 2007. godine. Program razgradnje Nuklearne elektrane Krško i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog goriva je sukladno međudržavnom ugovoru revidiran te je nova verzija programa usvojena u veljači 2020. u ovom cijenjenom domu. U njoj smo se obvezali preuzeti i zbrinuti svoju polovicu nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško. Također nužno je početi zbrinjavati radioaktivni otpad i iskorištene izvore ionizirajućeg zračenja nastalih na prostoru RH. Ovaj radioaktivni otpad i iskorišteni izvori trenutno se nalaze u dvije lokacije u Zagrebu u internim skladištima Instituta Ruđer Bošković i Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada koja su zapečaćena. Osim toga iskorišteni izvori se čuvaju i na brojnim lokacijama korisnika, a najbolji primjer su bolnice diljem RH. Zbog toga je potrebno osnovati i centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koji će preuzeti ispunjavanje navedene obveze. S obzirom na navedeno, a kako je do donošenja Zakona o fondu prošlo, od donošenja Zakona o fondu prošlo značajno vremensko razdoblje odredbe Zakona o fondu nisu usklađene sa zakonskim, podzakonskim i provedbenim propisima iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti koji su doneseni ili izmijenjeni u međuvremenu navedeno izravno utječe na djelatnosti, ovlasti i oblasti fonda. Stoga se ovim prijedlogom zakona namjerava urediti nekoliko pitanja. Prvo je od njih opseg odgovornosti fonda i poslovi fonda u koje spada i osnivanje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Također zakonom se uređuje i opseg jamstva RH za rad fonda kao i koje državno tijelo ostvaruje osnivačka prava u odnosu na fond te kojem tijelu fond odgovara za svoj rad. Konačni prijedlog zakona se predlaže paralelno s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je maloprije raspravljen što je posebno važno jer se s njime predlaže usklađenje s odrednicima iz Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji se odnose na ustrojavanje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada te se iz Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti preuzima obveza donošenja uredaba kojima se uređuju naknade zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i naknade lokalnoj zajednici. Također zakon se usklađuje s odlukom o donošenju Nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivno otpada iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva. Dakle, kako je već istaknuto u ovom cijenjenom domu Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško uredit će se sva pitanja vezan uz ustrojstvo i funkcioniranje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koji je važan investiciji projekt, a kojim se ispunjavanju obveze, ispunjavaju obveze preuzete međudržavnim ugovorom te je za njegovu provedbu nužno definirati sve sudionike, njihove obveze i prava kao i odgovornosti i djelokrug, djelokrug poslova. Zaključno, zbrinjavanje radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva od strateškog je interesa za RH te se zakonom jasno i preuzima i europska legislativa vezano uz navedeno što je i potvrđeno donošenjem strategije i nacionalnog programa provedbe strategije.

Poštovani gospodine Milatić, evo bit ću kratak vidimo ovdje dakle fond obavlja poslove prikupljanja, očuvanja ali i povećanja vrijednosti sredstava itd., itd., u Članku 3. navodi se da će se ovdje obavljati poslovi u vezi zbrinjavanja radioaktivnog otpada itd., itd., te radioaktivnog otpada koji nije nastao na teritoriju RH. Postoji li neki plan budući da pretpostavljam da će eventualno odlagalište biti u nekim ozbiljnijim proporcijama da na neki način monetariziramo ta ulaganja pa da ponudimo usluge smještaja takve vrste radioaktivnog otpada i nekim drugim zemljama i tu naravno ostvarimo i određenu financijsku korist. Hvala, ovaj jasno je potrebno zakonom predvidjeti i takvu mogućnost za slučaj da bi bilo takvog interesa jer ova lokacija na kojoj se, potencijalna lokacija na kojoj bi se trebao izgraditi naš centar je jedna idealna lokacija za to. Ona ima 54 hektara ovaj bivši vojni neperspektivni objekt tako da jasno sada bi se u prvoj fazi gradilo isključivo ono što je RH potrebno, ali kada bi se s vremenom dogodilo da ovaj druge zemlje iskažu nekakav interes i ako bi se to zaključilo da je naš interes onda bi se jasno pristupilo sklapanju međudržavnog ugovora koji bi trebao doći u ovaj cijenjeni dom i tek nakon toga bi se eventualno moglo ovaj pristupiti takvoj vrsti djelatnosti. Poštovani državni tajniče, kada smo razgovarali o o prvom prijedlogu ovog, izmjena i dopuna ovog zakona prije 3 mjeseca postavila sam pitanje u kojoj fazi je postupak javne nabave za izradu studije utjecaja na okoliš izgradnje centra. Tada ste rekli da je to u posljednjoj fazi odnosno u žalbenom tijeku, da je zapravo u tijeku postupak žalbe.

Koliko, hvala na pitanju, koliko je meni poznato ovaj to je doslovno u zadnjoj fazi obzirom da je bio u pitanju Upravni sud, pa nije samo bio DKOM neko je bio i DKOM i Upravni sud. Mislim da je sad to pitanje tjedna da će to vjerojatno u ovom mjesecu sve biti gotovo i jasno mi ćemo postupiti po pravorijeku suda i ovaj rečeno nam je da ćemo dobiti taj dispozitiv vrlo brzo i čim dobijemo ga mi ćemo jasno ugovoriti po onome kako je sud odredio.

Poštovani državni tajniče zanima me koliko je dosada utrošeno novaca za centar ovaj Čerkezova jel koji se planira i koliko će se još potrošiti? Prema podacima do kojih sam ja došla za analizu nultog radiološkog stanja 3,87 milijuna kuna odnosi s javnošću 3 milijuna kuna, izrada studije potresne opasnosti 1,8 milijuna kuna tu je vjerojatno i ostala projektna dokumentacija, radiološki monitoring će se vjerojatno provoditi.

Da, ovaj pretpostavljam da ste to sve skinuli sa naših web stranica gdje ste podatke, jer na web stranicama fonda vam je sve ono što je do sada utrošeno i objavljen je i plan rada za ovu godinu. Tako doslovno do u lipu možete tamo pročitati da ja sad ovdje ne bi nešto krivo rekao. I jasno i redovito se izvješće o radu odnosno i o utrošku sredstava fonda svaku godinu usvaja na Vladi RH. Znači to su javni dokumenti koje možete dobiti i putem Vlade RH il putem fonda. Tako ako želite evo ja ću kolegama u fondu reći da vam dostave kompletno utrošeno do sada i da vam dostave ono što se planira utrošiti. Poštovani državni tajniče moj upit će biti na tragu ova prethodna odnosno ove prethodne dvije replike. Kad ste pripremali ovaj zakon onda tamo u ocijeni potrebnih sredstava za provođenje zakona jasno piše da nisu očekivane bilo kakve aktivnosti centra prije 2023. godine pa nije bilo potrebno osigurati posebna sredstva u proračunu jer tek će tada biti, dakle prije 2023. nisu nikakve aktivnosti. Ono što mene zanima pretpostavljam da je u ministarstvu napravljen nekakav hodogram jer znamo da u tom hodogramu nakon procjene utjecaja na okoliš idu, ide lokacijska dozvola sa svim onim mogućim i žalbama, odnosno tužbama, iza toga ide i građevinska dozvola, dakle to su sve preduvjeti da se krene. Kakav hodogram ministarstvo predviđa i kad je realno za očekivati da zaista tamo se nešto konkretno i desi, odnosno nešto konkretno i napravi? Što se tiče osiguranja sredstava iz državnih proračuna, to će do daljnjega biti da ne trebamo sredstva iz državnog proračuna, Fond je težak 2 milijarde i 680 milijuna kuna, to su sredstva Fonda koja su nastala na temelju milijardu i 900 milijuna kuna uplaćenih od strane HEP-a, ostalo je Fond zaradio u ovim godinama postojanja. Znači to je što se tiče sredstava, znači sredstava ima, a što se tiče hodograma, jasno, hodogram je, sada se rade sve ove studije, radila se jedna velika studija koju je radio Institut Ivo Pilar i koju možete vidjeti na web stranicama ministarstva, Fonda koja je jako interesantna i govorom i svem ostalom, koje je bitno za to. Radile su se ove radiološke, zemljotresne, sada će se raditi ova studija utjecaja na okoliš i jasno da se očekuje da ove iduće 2 godine će biti oko dokumentacije i oko toga da bi se došlo do građevinske dozvole. Čujemo puno rasprava, jedna ide u smjeru da ima oporbenih kluba i zastupnika koji zazivaju izlazak iz NE Krško i naših udjela jer da nam takva energija vjerojatno nije potrebna iako je jeftina jer da imamo ovaj nusproizvod o kojem sad pričamo i problemima skladištenja, a onda je drugo pitanje da nam predočite, vi ste bavili i s građevinom, vjerojatno jedan dio u izvršnoj vlasti, što se to uopće treba napraviti da i naši građani steknu nekakvu sliku što mi to trebamo napraviti jer se nekad, kad se kaže centar, misli da to izgleda kao ne znam, nešto što nikad nismo vidjeli, što nitko nema.

Znači radi se o srednje nisko i srednje radioaktivnom otpadu, ustvari radi se o kutama, o elektroničkim instrumentima i svemu onome što služi u, prilikom održavanja elektrane, znači ono što bi u konačnici, kada bismo sada preuzeli ovo '24. ili '5. kad moramo preuzeti prvu tranšu, kada se to pošalje na kondicioniranje u specijalizirane tvornice koje to rade, po, pretpostavljam da će to biti Francuska, ovaj, mi bi donijeli sve zajedno na to odlagalište, znači za sve ovo što je do sada elektrana radila, negdje oko 23 kubika materijala. 23 kubika materijala, znači i jasno da bi to bilo u kockama 1,7 x 1,7 x 1,7 zabetonirano i to bi se složilo, eto, da steknete dojam koliko je toga.

Ja cijeli dan pokušavam doznati u kojoj smo fazi jer čini mi se da je odluka donesena da će to biti na tom lokalitetu i da će se raditi o skladištu i mene dakle zanima, vi ste rekli da ćete u dvije godine izvući dokumentaciju, a Hrvatska do 2023. mora imati rješenje za skladištenje niskog i srednje radioaktivnog otpada NE Krško.

Prvo, ja samo govorim da će se to trebati kondicionirati u nekoj drugoj zemlji, samo su 2 zemlje koje su nama tu blizu moguće, a to je Slovačka i Francuska. Slovačka je, godinama se razgovaralo s njima, ali izgleda da tu jednostavno neće biti moguće. Francuska definitivno za to ima kapacitete, resurse i sve ostalo i ideja je sljedeća, da bi mi do onog vremena kad trebamo uzesti to uzeli i odnijeli na preradu i na kondicioniranje i to bi onda ostalo tamo godinu, godinu i po' dana i onda bi bilo dovoljno vremena da se napravi odlagalište u Hrvatskoj, a jasno da bi se odlagalište u Hrvatskoj napravilo, treba proći svu proceduru, znači okolišnu, prostorno-plansku, svu proceduru sukladno međunarodno atomskoj agenciji u smislu odnosa sa susjedima i sve ostalo. Evo, danas smo u prethodnoj točki imali nekoliko puta spominjali temu gdje, šta Hrvatska želi sa svojom energijom, na što se želimo osloniti. Koliko je meni poznato, RH se odlučila za čiste, obnovljive izvore energije, za solare, vjetroelektrane, geotermalne izvore i u njih se trenutno i ulaže. Točno je da smo se opredijelili za sve ovo što se tiče obnovljivih izvora i točno je da smo mi jedna od zemalja koje se potpisala u tražeći od EU komisije da se u taksonomiji energija koje nemaju CO2 otisak uključi i atomska energija. Znači mi smo se tu ovaj pridružili i točno je da se ne razmišlja na području RH o nikakvoj gradnji nekakve nuklearne elektrane, ali se razmišlja, za slučaj da naši partneri u Sloveniji koji uspješno s nama već godinama imaju jednu elektranu odluče se, a već su krenuli u ishođenju određenih dokumenata odluče se za novih 1000 MW. Bilo bi u najmanju ruku neodgovorno od nas da se ne želimo tome pridružiti ako se za to steknu uvjeti jer ti to bilo dodatnih x teravata struje koja bi bila po [[Upadica Reiner: Hvala.]] unaprijed određenoj cijeni i bez CO2. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Jure Brkan. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Evo sada imamo konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fondu za financiranje, razgradnju i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško. Isto tako smo na prvom čitanju na kojem smo raspravljali u listopadu prošle godine najviše govorili o lokaciji, izgradnji i načinu rada budućeg centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Iznesene su tada i brojne primjedbe na postupak određivanja preferentne lokacije na Trgovskoj gori, nedovoljnu komunikaciju sa stanovnicima općine Dvor, te su ste također čuli i drugačiji prijedlozi, prijedlozi drugih rješenja za zbrinjavanje nisko i srednje radioaktivnog otpada. Svima nam je jasno da je ovo izuzetno bitna i osjetljiva tema tim više što smo već ranije kao ozbiljna država preuzeli nekakve obaveze i kao ozbiljna država sada ih moramo i ispuniti. Zbog toga mi je drago da je predlagač u drugom čitanju ovom konačnom prijedlogu zakona dao odgovore na pitanja koja su se postavila u prvom čitanju. Tako smo saznali da je postupak izbora lokacije za odlagalište radioaktivnog otpada počeo još 1988. godine kada su hrvatska i slovenska Vlada osnovale međurepubličku koordinaciju Hrvatske i Slovenije za sva pitanja rada nuklearne elektrane Krško uključujući i područje radioaktivnog otpada i za vođenje poslova zajedničkog projekta izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada.

Nakon odabrane i odobrene metodologije i kriterija izbora lokacije postupak odabira lokacije proveden je u tri koraka. Tijekom 1993. je predloženo sedam potencijalnih područja Petrova gora, Trgovska gora, Moslavačka gora, Bilogora, Papuk, Krndija, Psunj i Požeška gora. To je ukupno površine bilo od 100 do 600 km kvadratnih. U sljedećem koraku provedeno je višestruko vrednovanje potencijalnih područja primjenom usporednih kriterija, te su odabrane 34 potencijalne lokacije. U trećem koraku usporednim vrednovanjem potencijalnih lokacija predložene su četiri preferentne lokacije, Trgovska gora, Moslavačka gora, Psunj i Papuk.

Tijekom rasprave u Hrvatskom saboru 1999. godine prigodom donošenja prostornog uređenja Republike Hrvatske, temeljem amandmana grupe zastupnika koji je Zastupnički dom prihvatio brisana je i preferentna lokacija Moslavačka gora. Nakon ovoga transparentnog i demokratskoga procesa izabrana je kao preferentna lokacija Trgovska gora. Za potrebe skladištenja radioaktivnog otpada uzeta je u razmatranje lokacija Čerkezovac neperspektivni logistički kompleks Hrvatske vojske smješten 10 do 15 km jugoistočno mikro lokacija Majdan na Trgovskoj gori. I treba također spomenuti da i tijekom provedbe postupka izbora lokacije sudjelovali su i eksperti Međunarodne agencije za atomsku energiju koji su tijekom tri ekspertne misije pozitivno ocijenili metodološki pristup, više kriterijsko vrednovanje i rezultate postupka odabira lokacije. Što se tiče komunikacije sa mještanima općine Dvor koja je jako bitna i nezaobilazna. Vlada nas je u konačnom prijedlogu izvijestila da već od 2015. godine postoji komunikacija sa lokalnom zajednicom. Ta komunikacija se kontinuirano proteže sve do danas, a trenutno je u tijeku uspostava informativnog centra u Dvoru kao središnjeg mjesta za informiranje lokalnog stanovništva o projektu i srodnoj tematici, te da su u svrhu razvoja prostora općine Dvor i povećanje kvalitete života izrađene studije trenutnog stanja sa prijedlozima za poboljšanje. Osobno prošli tjedan vozeći se iz Makarske za Zagreb na radio Banovini slušao sam emisiju upravo o ovome u kojoj fazi su trenutna istraživanja za lokaciju za centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Od prvog čitanja pa do danas suočili smo se sa globalnim poskupljenjem svih energenata, stoga je potrebno spomenuti koju korist Republika Hrvatska ima od nuklearne elektrane Krško. Od početka njenog komercijalnog rada 1. siječnja 1983. godine nuklearna elektrana Krško godišnje pokriva oko 20% potreba Slovenije i 16% potreba Hrvatske za električnom energijom. Energija dobivena radom nuklearne elektrane Krško je pouzdana, predvidiva, njene cijene su povoljne što smanjuje energetsku ovisnost o uvozu. Treba spomenuti i da je nuklearna energija najmanje nisko ugljična energija bez emisija. U svakom proizvodnom procesu, pa i u nuklearnoj elektrani Krško nastaje tehnološki otpad, industrijski i isto tako nisko i srednje aktivni otpad. Radioaktivni otpad su otpadni materijali, dotrajala oprema u radiološki kontroliranom području koje nakon upotrebe ne možemo dekontaminirati, odnosno uporabom su postali radio aktivni. Primjerice uporabljena zaštitna odijela, prerađeni tekući otpad, filtri, smole. U skladu sa međunarodnim standardima sav nisko i srednje radio aktivan otpad koji je nastao od početka pogona nuklearne elektrane Krško od 1981. godine pohranjen je u privremenom skladištu u elektrani. Ukupni volumen radioaktivnog otpada trenutno iznosi 2405 metara kubnih. Prostorno gledano to bi vam bila jedna hrpa 20 metara sa 20 metara dužine, 20 metara širine i 8 metara visine, 6 metara visine, pardon. A pola od te hrpe je naše, hrvatsko. Također volumen se može smanjiti sortiranjem, koncentriranjem, taljenjem i spaljivanjem. Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada projektira se sukladno zahtjevima za projektiranje objekata za skladištenje radioaktivnog otpada, utvrđenih i međunarodno verificiranih, a zatim i objedinjenih u smjernicama Međunarodne agencije za atomsku energiju. Za izolaciju radioaktivnog otpada u skladištu od ljudi i okoliša koristi se sustav od više barijera pri čemu svaka od barijera ima neku posebnu ulogu. Za potrebe dugoročnog skladištenja radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško na lokaciji centra predviđa se jedno skladište, to je izgradnja jedne nove građevine. Bit će to jednostavna i jedno prostorna armirano betonska građevina sa upravljačkim i pomoćnim prostorima građena prema najsuvremenijim standardima s radioaktivnim otpadom iz nuklearne elektrane Krško koji će se skladištiti u centru, će se najprije transportirati u neke od centara za obradu, a radio aktivni otpad u Europi gdje će biti obrađen i kondicioniran u armirano betonske spremnike dva sa dva metra. Takav konačni paket otpada neće sadržavati niti tekućinu, niti plinoviti otpad, te ne postoji opasnost od bilo kakvog ispuštanja u okoliš. Potrebno je također napomenuti da će u centru biti zbrinuti i institucionalni radio aktivni otpad i iskorišteni izvori koji nastaju primjenom radio aktivnih materijala, odnosno izvora ionizirajućeg zračenja u medicini, industriji, znanosti, vojsci. Radioaktivni otpad i iskorišteni izvori trenutno su pohranjeni u sanirani i zatvoreni u internim skladištima u sklopu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada Instituta Ruđer Bošković ovdje u Zagrebu. Treba napomenuti da će institucionalni radioaktivni otpad iskorišteni otpadi ionizirajućeg zračenja i dalje nastajati, te da nacionalni program predviđa da bi u periodu do 2060. godine nastalo ukupno do 100 metara kubnih takvog otpada. Donošenje ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fondu uskladit će se odredbe Zakona o fondu sa odredbama Zakona o radiološkoj nuklearnoj sigurnosti čije izmjene su u paralelnom postupku, te će se iz navedenog zakona preuzeti obaveza donošenja uredbi kojima se utvrđuju financijske obaveze vezane uz zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenog nuklearnog goriva. Također zakon će se uskladiti sa strategijom i nacionalnim programom kao i ostalim primjenjivim propisima. Zaključno. Zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz iskorištenih izvora, istrošenog nuklearnog goriva od strateškog je interesa za Republiku Hrvatsku što je i potvrđeno donošenjem strategije i nacionalnog programa provedbe strategije. Mogu još samo napomenuti, znači kao što smo čuli u raspravi u prethodnoj točci iskorišteno nuklearno gorivo neće se skladištiti u centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada nego će biti uskladišteno u Sloveniji.

Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika i zastupnica Samostalne demokratske srpske stranke pozdravlja uključivanje direktive Europske komisije odnosno Europske unije kada je posrijedi izmjena ovog zakona. Ali ima i niz pitanja u vezi sa ovim prijedlogom zakona. Čuli smo o izboru, kolega Brkan je govorio o lokacijama koje su bile predložene i o tome kako su i na koji način eliminirane i kako je cijela stvar završila na Trgovskoj gori odnosno Zrinskoj gori. Argumentacija o tome u prilog naravno može biti prihvaćena, ali može biti i osporavana zato što postoji niz dodatnih pitanja koja su povezana sa tom lokacijom. Ono što bih volio u ime Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke da smo u vremenu koje je iza nas do rasprave o konačnom prijedlogu zakona imali bolje stanje u pogledu slike kakav je odnos građana sa područja Sisačko-moslavačke županije, a posebno općine Dvor prema ovom projektu i prema ovom programu i prema zakonskom rješenju a zbog odabira same lokacije. Nema nikakve sumnje da su prvotne burne reakcije sada tiše, ali daleko je to još od toga da su građani spremni na ozbiljan razgovor o tome, jer ozbiljnih rasprava nije ni bilo. Radijske, televizijske emisije i prilozi koji idu o tome ne mogu nadomjestiti ono što je supstancijalno za razgovor. Supstancijalno za razgovor su sljedeće stvari.

A sam sam se zalagao za to da ta komunikacija bude uspješnija u više navrata i kroz niz godina. Ni taj dio stvari nije dovoljno dobro komuniciran, niti je blizu nekog mogućeg stupnja suglasnosti.

I o tome ne znam da su postojali ozbiljni razgovori.

Nije da ne postoji mogućnost za ozbiljne razgovore kad je već stvar dovedena dovde, ali ne znam da li postoje, da li su vođeni ozbiljni razgovori u ozbiljnom smislu te riječi.

Je li to najbolje? Volio bi čuti argumente koji idu tome u prilog. Dakle, rekao sam poboljšanja u zakonu su u redu, ali ovo su pitanja u kojima moj klub, klub kojem pripadam ima razmišljanja kad je posrijedi prihvaćanje zakona. Zašto? Zato što idealno funkcioniranje regulatora i dalje ostavlja pitanje strahova, a ja nisam siguran da mi imamo idealno stanje kad je to posrijedi.

Dakle, kolega Brkan je ovdje navodio što se moglo čuti na jednoj radio stanici lokalnoj, koji je stupanj radijacije na lokalitetu Čerkezovac i okoline, ali bilo bi dobro da imamo nezavisne izvore koji to mjere. To se radi u svakoj zemlji, to povećava kredibilnost i uvjerljivost. Ne onoga dana kad donesemo odluku nego znatno prije nego što donesemo odluku, ne zato što ljudi ne vjeruju službenim podacima nego zato kao što znate kad imamo neki ozbiljniji zdravstveni problem idemo i po drugo mišljenje, ne zato što ne vjerujemo liječniku nego zato što postoje granične situacije. A ovdje je doista neophodno da imamo neku vrstu monitoringa. Dolazimo do još jedne stvari. Mi ćemo imati ako nastavimo ovako, mi ćemo imati odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, a nećemo imati općinu. Govorim malo zaoštreno, ali ne govorim daleko od istine jer sam u općini Dvor bio prije 10 dana i vidio sam kako izgleda.

Pa nismo ih ni na koji način stimulirali dodatno. Da poljoprivrednici ne strahuju toliko koliko još uvijek strahuju. Da to područje koje je bogato vodom bude lišeno straha o tome da će doći do bilo kakve kontaminacije. Da to područje koje je bogato šumom također bude lišeno bilo koje vrste strahova.

Izvolite.

lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajnice sa suradnicama, suradnicima, kolegice i kolege, već sam nekoliko navrata rekla već sama sebi dosadna mislim da bi neusporedivo bilo bolje da su bili objedinjene rasprave ali zaista više neću reći niti riječ o tome. Ja cijelo vrijeme imam osjećaj da govorim jasno. Da govorim vrlo, ne govorim u rukavicama, da jasno artikuliram i stavove i vrlo rado artikuliram i neke stručne stavove ali očito svako čuje ono što hoće čuti. Samo da ponovim u dvije rečenice. U raspravi koja je rasprava bila o zakonu koji je prethodio ovom sam u nekoliko navrata govorila o nuklearnoj energiji i o načinu korištenja nuklearne energije i jasno rekla da stvari koje su bile nezamislive pred 2, 3 ili 4 godine da se uopće netko spominje mogućnost korištenje i daljnje korištenje nuklearne energije su danas promijenjene. Dakle, Europska komisija je rekla da je odnosno uvrstila je prirodni plin i nuklearnu energiju pod određenim uvjetima u ekološki prihvatljive izvore i dalje je rekla što otvara put za velike privatne investicije u takve projekte. I s ove govornice sam onako na volley dala vladajućima da kažem sad je vrijeme da o tome raspravimo, sad je vrijeme da to vidimo i sad je vrijeme da se donesu neke odluke za RH do 2030. do 2050. Nisam rekla golim tijelom se zalažem za nuklearnu energiju, nisam rekla protiv sam, nego sam rekla ajdemo argumente staviti, vidjeti gdje smo i donijeti pametne odluke. Naravno da vladajući kad slušaju samo slušaju i slušaju oporbu koja je uvijek protiv i uvijek treba biti protiv, nije tako. Mi samo želimo da se odluka donese razumna jer imamo i ono što želimo, želimo da Hrvatska ima korak naprijed. Dakle, mi se sad nalazimo u situaciji u kojoj vidimo što se dešava s energijom. Stvari koje su ponavljam još jedanput prije nezamislive sad se drugačije postavljaju i umjesto da bude rasprava i kroz nekakav strateški plan razvoja i plan otpornosti i oporavka da vidimo gdje smo, da vidimo što želimo, da vidimo kojim putem hoćemo ići, da na tom smislu bude čak i konsenzus ako je uopće u ovom saboru moguć konsenzus onda je to to no dobro pročitalo se ono što se htjelo pročitati i zbog toga sam imala potrebu da prevedem još jedanput kroz par rečenice s hrvatskog na hrvatski ono što sam govorila i u ime kluba i u pojedinačnoj raspravi gdje je samo zaključilo da je ova zakon tema rasprave i tema puno šire rasprave od onog što ovaj zakon je i što ovaj zakon čini. Dakle, ajdemo malo reći jasne stvari. Da li proizvodimo nuklearni otpad u Hrvatskoj? Proizvodimo. Da li imamo obveze vezane uz nuklearku Krško? Imamo. Da li se možemo s tim svi složiti da to imamo? Možemo. Što trebamo iza toga raditi? Ne možemo pojesti taj otpad, ne možemo zanemarit, ne možemo čvrsto žmirit ko dijete pa onda ako čvrsto žmirite nema ga, ima ga. Imao samo 2 načina. Mi nemamo 122 načina, imamo 2 načina. Jedan način je da kažemo zbrinut će ih netko drugi, zbrinut ćemo negdje drugdje to ćemo plaćat da netko za nas zbrine negdje drugdje. Drugi način da taj otpad zbrinemo sami. Nema 3, 23, 63 ili ne znam bilo kojeg načina. I to su političke odluke, nemojte tu miješati struku doktora struku, nemojte. Politička je odluka da Hrvatska kaže ne, ja imam oblik kifle imam tako vrlo osjetljiv oblik, vrlo sve zajedno, imam usitnjene općine, imam različite interese, mi na svom prostoru nećemo imati centar koji će to raditi, mi ćemo spremni svake godine davati određene novce sve dok će biti netko spreman za Hrvatsku se s tim baviti. I to je politička odluka i odluka koja je ok. Ako kažemo ne mi ćemo ipak na području RH graditi takav centar jer nam taj centar treba, jer to trebamo napraviti, jer to treba sve zajedno odraditi kako treba onda je to drugi par rukava i ajmo vidjeti gdje smo i što ćemo dalje napraviti i raditi. Niti jedan prostorni plan nije klesan u kamenu, uklesan u kamenu i nema majci više to. Svaki, sve odluke, sve odluke koje su donešene su spremne i mogu donositi i donose se kroz različite promjene i mogu biti različite promjene i mogu se tokom vremena promijeniti. Dakle, ja izuzetno dobro pratim sve procese koji su vezani uz procjene utjecaja na okoliš. Prve procjene utjecaja na okoliš koje su na razini uopće Europe i Hrvatske su tamo '87, '88. godine krenule i bile. Kolegice i kolege ja sam '92. godine, '93. počela raditi u ministarstvu u kojem je četvero kolega, slovom i brojkom četvero riječ je bilo o kolegicama se bavile procjenama, bavile se problemom okoliša '90., kraj '92. početak '93. četvero. Danas ne znam koliko je veliko ministarstvo, koje su promjene bile i što je bilo i tog moramo biti svjesni. Ide mi vrijeme pa ću onda probati završiti. Ja se užasno puno puta sjetim svoje 3 godine na fakultetu kad sam prvi put imala kolegij Prostorno planiranje, prvu rečenicu koju je profesor rekao, je rekao prostorno planiranje vam je usko vezano uz politiku. I ja sam tad naravno bila vrlo naivan student i mislila sam šta on priča. Dakle, kako smo došli do ove lokacije? Imali su, struka je rekla 4 jednako vrijedne lokacije koje i dalje treba ispitivati, 4. Ponavljam i pročitat ću ih. Dakle te 4 su bile Trgovska gora, Moslavačka gora, Psuj i Papuk. Kako je ostala samo jedna, amandmanima politike u ovom Saboru? Bila su 2 amandmana '97. i 1 amandman '99. i tad je, iza toga je ostalo samo jedna jedina lokacija. Ja mislim da bi nam bilo puno bolje danas s ovog aspekta da su nam ostale 4 lokacije pa da su se one vrednovale, radile, proučavale strateški, vama bi bilo lakše, dakle sve zajedno bi bilo lakše. Ali, nije struka bila ta koja se odlučila za tu lokaciju, komparativnim stvarima, ona ima prednost. Politika koja je tad imala moć ruku je amandmanima u ovom Saboru, u ovoj dvorani koja je malo drugačije izgledala nego što izgleda danas je donijela tu odluku. Sad je samo ta jedna jedina lokacija. Ajdemo otvoreno i javno, transparentno sa svim argumentima sagledavati tu lokaciju. Ajde se, nek se napravi javna rasprava koja je puno šira. Nek se napravi javna rasprava između različitih stručnjaka, nek se vide .../nerazumljivo/... dakle svaki put radite i onu cost benefit analizu, da vidimo šta nam ta cost benefit analiza donosi. Najgore je kad imate premalo podataka i najgore je kad se na kraju svega što je struka odlučila i rekla, treba raditi to i to, umiješa politika. Politika donosi odluke koja im donosi određene glasove, na bazira ih na onom što je i mi se sad nalazimo tu gdje se nalazimo. I ono što sam, nisam slučajno, namjerno sam pitala državnog tajnika jer sve dok ne bude na određenom načinu politički konsenzus, da je ta lokacija ide dalje, neće biti potrebe ni osigurati sredstva jer neće ići dalje. Da li je to ta lokacija ili nije, ja se ne usudim stvarno reći. Ja bih puno više voljela da su ostale 4 lokacije, da su onda one sa različitih aspekta bile sagledavane. Kolegice i kolege, način na koji se danas odnosimo prema prostoru, način na koji danas radimo procjene utjecaja na okoliš, način na koji danas radimo i strateško promišljanje procjene utjecaja na okoliš se strašno razlikuje od onog što se radilo '93., '95., '97., '99. Sa apsolutno se i drugačije procjenjuje i radi, ali ono što je minimum, da se donese politička odluka, da li ćemo uopće imati centar, da se donese politička odluka kako dalje, a da se onda prepusti struci da struka odlučuje i da to bude transparentno, da bude javno, da bude podleženo kritikama, da se vide svi argumenti koji su za i protiv jer inače i dalje nećemo imati centar, ali odluka je politička da li da ili ne.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo, mi danas o ovome raspravljamo u dvije odvojene točke, a previše je toga spojeno, previše je toga što smo trebali reći jedni drugima i prije.

Ja se cijeli dan pitam u kojoj smo mi fazi. Dakle, zaključak je da mi imamo lokaciju, prije, u 10., u listopadu nismo tako otvoreno pričali da je to sigurno taj i taj lokalitet, nego smo se nekako onako više smo bili fluidni, može i ne mora bit. Svi ovi ostali koje je struka predložila su otpali i ostao nam je dakle samo taj jedan jedini. Definitivno taj centar ne može, a odlučili smo se da ćemo centar graditi, Fond novaca ima, tu nije problem, ali taj centar ne može biti gotov do 2023. Iz odgovora državnog tajnika shvatila sam da se taj period, jer mi ćemo znači do kraja 2023. ganjati samo papire bez da smo započeli gradnju, taj period ćemo mi praktički odvesti svoj nuklearni otpad u Francusku, pretvoriti ga u manje kocke i tek kad budemo imali centar, onda ćemo ga vratiti nazad. Sad mi je nekako vremenski hodogram jasniji i možemo dalje pričati o problemu. Prvi problem o kojem bi ja pričala je lokacija koju smo izabrali. Dakle, to je lokacija u blizini naših susjeda. Kako možemo imati dobrosusjedske odnose kad je njihova naseljenost daleko veća nego naša naseljenost u Dvoru na Uni? Sigurno da se mora imati u ovaj, u vidu i to da je to jedno trusno područje na kojem možemo imati i nekakve jače potrese i to svakako treba i taj dio imati u vidu. Ja bih sad na ovo nadovezala problem, znači 19.2.2009. osnovan je Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost. Nisam sigurna koliko je dobro da mi nemamo nezavisno tijelo, jedno tijelo kao što je bio Zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, direktno pod ingerencijom vlade.

Isto tako, to mogu povezati sa gradnjom ovog centra. Dakle, kad mi krenemo kad dobijemo sve lokacijske dozvole, sve što nam je potrebno od dokumentacije i kad krenemo u izgradnju tko će kontrolirati izgradnju da li će ponovo samo vlada odrediti tko će bez nekakvih neovisnih tijela koji ćemo, gdje ćemo moći vidjeti da li se sve radi u skladu sa projektima i da li je sve dobro napravljeno. Ovo je jedna ozbiljna stvar, ako gradimo centar gradimo ga kako treba i taj nadzor treba provoditi. Zatim, evo u principu ponavljamo konstantno nešto što je više-manje svima jasno, odlučena je lokacija, traže se dozvole ali ponovno kasnimo i kaskamo u svemu.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, od kuda početi. Dakle, vraćamo se konstantno u svim raspravama dosadašnjih klubova zastupnika na one temelje odnosno one osnove. A osnova bi ja rekla jest komunikacija sa lokalnim stanovništvom, odabir lokacije i udovoljenje ustavnih i zakonskih odredbi RH kada govorimo o prostornom planiranju. Kako se predlagatelj očitovao ne na prijedloge i primjedbe jer utvrđuje da nema odnosno nije bilo prijedloga i primjedbi ne znam kako u onom prvom čitanju, ali je bilo kaže mišljenja pa se je očitovao na ta mišljenja i evo većina očitovanja zauzima očitovanje na mišljenje mene osobno odnosno mene u ime Kluba zastupnika SDP-a gdje poseban prostor pridaje predlagatelj očitovanju po mojim sugestijama odnosno po mojim kritikama komunikacije sa lokalnim stanovništvom pa eto obrazlaže kako je komunikacija davnih dana počela odnosno davnih godina, tu se spominje i '88. godina čak prilikom odabira lokacije, govori se o tome kako tijekom 2020., 2021. godine zbog naravno korona krize nije bilo moguće komunicirati s lokalnim stanovništvom, ali eto oni su to ipak činili putem medija, radija, televizije, tiskanih izdanja, Internet portala. Čuli evo da je netko slušao i emisiju na radiju o velikoj dobrobiti izgradnje centra za zbrinjavanje nuklearnog otpada upravo na ovoj lokaciji o kojoj govorimo. Govori se i o tome da se kontinuirano provodi komunikacija s lokalnim stanovništvom prilikom terenskih istraživanja povezanih s utvrđivanjem prirodne stope radioaktivnosti. Pa evo ja se pitam na koji to način se komunicira s lokalnim stanovništvom i tko to točno komunicira prilikom terenskih istraživanja? A što se tiče ove komunikacije putem medija, putem radija, putem tv emisija, putem Facebook objava jer od nedavno navodno postoje i Facebook objave vezano uz ovu temu i to organizirane, ja ovdje podsjećam sve prisutne, a hrvatsku javnost da su to oblici jednostrane komunikacije vrlo često to su plaćeni oblici komunikacije, plaćeni ih državnog proračuna, a koji naravno idu u prilog upravo onom tko je zamislio projekt ili realizaciju bilo koje aktivnosti onako kako on hoće, a ne onako kako se iznjedrio nekakav konsenzus sa drugom stranom odnosno stanovništvom koje taj projekt prima u svoje naručje. Tako da skratim sve što sam htjela reći, nemojte mi o komunikaciji sa stanovništvom jer sam prekjučer se čula sa načelnikom općine Dvor i pitala ga za mišljenje je li se što promijenilo vezano za komunikaciju sa stanovništvom, je li se promijenilo stajalište općine Dvor i lokalnog stanovništva o ugradnji ovakvog projekta u prostorni plan i lokalni i regionalni ili nije i gospodin načelnik mi je rekao da promjene nema. Jednako tako kad govorimo o medijima imali smo priliku gledati i u medijima prije otprilike mjesec dana, mislim da je točan datum 7.1., gdje se izravno postavlja mikrofon pred stanovnike, stanovnike i pita ih se da li oni što znaju o realizaciji ovog projekta, u kojoj je fazi i kako će država postupati prema njihovoj zajednici nakon realizacije tog projekta i redom svi upitani su rekli da oni nemaju nikakvu službenu informaciju. Naravno pretpostavljam referirajući se prilikom toga na njihovo pravo, ustavno pravo da sami planiraju svoj prostor odnosno upotrebu svog prostora. Kolegica Mrak Taritaš je rekla prije da je odabir lokacije između 4 alternativne lokacije bio politička odluka. Točno tako. Politička odluka. Ne zasnovana na stručnoj analizi, ne zasnovana na stručno izrađenoj dokumentaciji, ne temeljem objektivnih kriterija koje su se eto tu naveli. Raspisalo se o kriterijima, a onda se svo to raspisivanje o kriterijima odabira lokacije jednim potezom briše na način da se kaže amandmanima se u saboru donijela odluka da to bude upravo ta lokacija i onda se troše milijuni, onda se sva zakonska regulativa postavlja tamo naravno gdje se može postaviti, a govorimo ovdje u Hrvatskom saboru budući da je većina kompaktna na način da zapravo i ne trebaju te stručne analize, nije ni potrebno izrađivati studiju utjecaja na okoliš jer je lokacija odabrana. Lokacija je ljudi moji odabrana. Dakle, mi provodimo nabavu za izradu studije utjecaja na okoliš koja bi trebala biti prethodni dokument koji će reći može li se na toj lokaciji realizirati ovaj projekt ili ne, ali prije toga mi govorimo isključivo o toj lokaciji i u zakonskim svim rješenjima i raspravama govorimo isključivo o toj lokaciji. A nuklearni otpad naravno moramo zbrinuti, to je naša obveza. I ja se sad pitam, ako nije odabran ni izvođač odnosno izrađivač studije utjecaja na okoliš, a nakon toga slijedi izrada studije, rasprava o studiji, usvajanje, naravno usvajanje jer ćete imenovati u povjerenstvo koje usvaja tu studiju upravo one ljude koji će dignuti ruku, pročitali studiju ili ne. Govorim iz iskustva. Zatim ishođenje lokacijske dozvole, pa građevinske dozvole, pa objava natječaja za izvođenje radova, za izgradnju centra, pa izgradnja centra i sve ćete vi to učini u roku od 3 godine. Vrlo ambiciozno. A znate zašto ste tako ambiciozno to postavili? Zato što će studija utjecaja na okoliš, izdavanje dokumenata ići ovako. A znate kako će ići? Tako što nitko neće pitati što piše u lokalnom niti u regionalnom prostornom planu nego će neki nadobudni, nadobudni pomoćnik ministra u Ministarstvu graditeljstva potpisati lažnu izjavu da je baš kako i zahtjeva Članka 80. stavak 2. točka 3. Zakona o zaštiti okoliša, da zahtjev nositelja zahvata odnosno zahtjev nositelja zahvata izgradnje tog centra mora sadržavati potvrdu o usklađenosti sa prostornim planom. To će se potpisati od strane državnog tajnika, sve je u skladu sa svim, idemo dalje i koga briga što misli lokalno stanovništvo, koga briga što piše u zakonima RH. Kada smo kod lokalnog stanovništva ono što je notorna činjenica jeste da je 2011. općina Dvor imala 5.570 stanovnika, prema popisu iz 2021. ima 3.044 stanovnika. Dakle, kolegice i kolege u općini Dvor danas ima 46% manje stanovnika nego li je to bilo prije 10 godina. Izgradnjom ovakvog objekta koji neminovno utječe na kvalitetu života ljudi u općini Dvor da ne govorim o okolnim općinama i prekograničnim utjecajima rezultirati će dodatnim odljevom tog stanovništva odnosno naprosto prirodnim odljevom, nitko više neće htjeti živjeti tamo, a posebno zbog toga što ih nitko ne pita kako se kaže za zdravlje. Očekivalo bi se u civiliziranim zemljama da jedna općina koja ima 12 milijuna kuna svojih prihoda, a to je potpomognuto područje i to područje odnosno jedinica lokalne samouprave koja je 548 po razvijenosti, po indeksu razvijenost da takva jedinica lokalne samouprave u kojoj se smješta ovakav objekt ima cijeli proračun na raspolaganju samo iz ovakvog objekta. I zato očekujem od vas koji niste ni spomenuli moj prijedlog da se zakonom ovakvim jedinicama lokalne samouprave kakav je i Omišalj, ali nema takvu sreću općina Dvor da je strateški dobro smješten pa ajde barem od turizma i od ostalih aktivnosti možemo živjeti, da se zakonski uredi da ta općina dobije zaista pravičnu naknadu, dugoročnu naknadu da ni jedna Vlada RH u budućnosti niti sadašnjosti ne može tu odluku koju će uredbom o naknadi urediti promijeniti [[Upadica: Hvala.]] kako joj se bude htjelo. Izvolite.

Zahvaljujem se predsjedavajući. Kolegice i kolege, mi smo već u prvom čitanju dakle iznijeli neke naše stavove koji se tiču budućnosti Hrvatske u području nuklearne energije kao zeleno lijeva stranka naravno smatramo da se treba okrenuti drugim alternativnim izvorima, obnovljivim izvorima energije, da Hrvatska nije iskoristila pa rekla bi gotovo ništa od svojih potencijala u obnovljivcima, a tu uključujem i hidropotencijale koji su također još uvijek neiskorišteni. Prošli puta smo u sklopu ove rasprave istaknuli jednu jako bitnu stvar koja nije samo pitanje vrijednosti političkog, političke orijentacije nego je pitanje zapravo financijske isplativosti takvog ulaganja, a to je ja sam tu postavila pitanje i zapravo kolega iz ministarstva se je složio, a to je da je činjenica da kada ukomponirate sve troškove izgradnje nuklearke sa troškovima dekomisije da vam zapravo cijena megavata posebno za 10 ili 15 godina kada se planira da će biti izgrađeno eventualno novo krilo će biti vjerojatno skuplja od usporedivog megavata iz obnovljivaca. I on se složio da je to vrlo, vrlo lako moguće i zato je pitanje ne samo orijentacije, pitanje sigurnosti nego i financijske isplativosti takvih ulaganja jer kažem kada promatramo ulaganja i investicije u nuklearnu energiju tada se moraju uzeti u obzir svi troškovi uključujući i troškove dekomisije. Međutim ono što nas također, u međuvremenu brine, dakle sa postojećim stanjem dakle i pitanjem zbrinjavanja radioaktivnog otpada jest obaveza RH da joj je pravni i institucionalni sustav zbrinjavanja usklađen sa direktivom o istrošenom gorivu i radioaktivnom otpadu. To znamo da nije i zato i radimo ove neke izmjene jer je EU komisija uputila službenu opomenu 2020. g. u 10. mj. i isto tako, u 2021. u srpnju smo dobili i tzv. obrazloženje mišljenje od njih. Ono što je i bit institucionalnog sustava o koji ta direktiva traži, propisuje je postojanje i funkcioniranje nadležnog regulatornog tijela, dakle nadležnog regulatornog tijela kao stručne i nezavisne institucije koja nadzire aktivnosti i donosi politike i programe za nositelje odobrenja definiranih kao pravne ili fizičke osobe koje su u cijelosti odgovorne za te djelatnosti. Danas smo na odboru o tome raspravljali. Koje je to stručno i nezavisno tijelo? Dakle, tko će to biti? Odgovor koji smo dobili je da je to Ministarstvo unutarnjih poslova. Dakle, ono što mi nudimo kao instituciju koja provodi stručan i neovisan nadzor je Ministarstvo unutarnjih poslova. Dakle mi u zeleno-lijevom bloku iz tog razloga ne možemo dakle ovo podržati jer smatramo da Ministarstvo unutarnjih poslova ne treba i ne može biti to tijelo, mi smo do 2019. g. imali zavod koji je to radio kao neovisna institucija, ali ovo u ovom trenutku to sigurno nije. Dakle, smatramo da je RH dakle u ozbiljnom kršenju direktive i to sve od ukidanja tog Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, a koji jest bio institucija koja se poklapala sa definicijom nadležnog regulatornog tijela. Dakle, ono što se sada događa je da će se u jednoj instituciji objedini funkcije nadzora i struke i to institucije za koju nikako ne možemo reći da je neovisna i stručna jer se radi o dijelu Vlade, Ministarstvo unutarnjih poslova je ministarstvo i na čelu je njega je ministar unutarnjih poslova, dakle niti stručno niti neovisno tijelo. Ja ću citirati dakle da i sama direktiva u čl. 6 st. 2 kaže da svaka država članica osigurava da je nadležno regulatorno tijelo funkcionalno odvojeno od svakog drugog tijela ili organizacije koje se bavi promidžbom ili iskorištavanjem nuklearne energije ili radioaktivnog materijala, uključujući proizvodnju električne energije ili primjene radio-izotopa ili gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom kako bi se osigurala neovisnost od svakog neprimjerenog utjecaja na njegovu regulatornu funkciju. Evo, ja vas sad sve, kolege i kolegice pitam, smatrate li da je Ministarstvo unutarnjih poslova to i takvo tijelo? Međutim želim reći još nešto u vezi cijelog ovog poduhvata. Dakle, i poduhvata koji se tiče skladištenja odnosno zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Hrvatskoj, ali isto tako, poduhvata koji se tiče produljenja i eventualne nadogradnje NE Krško. Dakle prvo što se tiče zbrinjavanja. Imamo područje koje je zahvaćeno potresom, imamo područje koje predstavlja državnu granicu, odnosno imamo područje koje predstavlja granicu EU. Dakle ne međudržavnu granicu dvije zemlje članice EU, nego državnu granicu EU. I bez ikakvog dakle kritičkog odmaka ili mogućnosti da se ponovno preispita ta lokacija nakon što je Baniju pogodio, su pogodili razorni potresi, nakon što se još uvijek tamo trese, da se razumijemo, dakle, je l', nije stalo i nakon što znamo sve izazove razvojne tog područja, mi dakle odnosno ova Vlada ne odustaje od te lokacije. Ja to, evo, zaista ne mogu razumjeti da se nisu barem ono, dalo vrijeme da se ispitaju eventualne promijenjene okolnosti i moguće druge lokacije jer su i neke druge lokacije bile u igri. Međutim najvažnija stvar, evo, meni je ovako, da li mi zaista kao građani RH možemo vjerovati da će i zbrinjavanje tog otpada i izgradnje infrastrukture za zbrinjavanje, kao i intervencije u ulaganja nova u nuklearnu elektranu, ponovit ću, nuklearnu elektranu, od strane ove Vlade biti napravljeni u skladu sa svim sigurnosnim standardima i na način koji neće ugrožavati sigurnost građana jer naime, radi se o Vladi koja ne može provesti natječaj za crtače kovanica. Znači nemremo, nismo sposobni provesti natječaj uspješni da bi nacrtali kak će izgledat kovanica eura. Vidjeli smo, ne možemo niti upravljati državnim nekretninama, ajde okej, nekretninama, ali barem stanovima bez da imamo svaki tjedan jednu aferu, evo barem portfeljem stanova. Znači najjednostavniji procesi u ovoj državi generiraju aferu za aferom svaki tjedan, a nama se govori kako ćemo mi investirati i novo krilo nuklearke. I da nisam inače skeptik prema nuklearnoj energiji, nemojte se ljutit, postala bi jer me je strah, jer ak će se to radit kak se inače sve radi u organizaciji ove Vlade, mene je ozbiljno strah i najrađe bi otišla minimalno 1000 km u nekom drugom smjeru očekujući katastrofu jer ja, ja nisam ovdje dobila nikakve garancije niti čula nikakve garancije da će i posao zbrinjavanja i eventualnog produljenja rada NE Krško se zaista raditi po jednom drugačijem modelu od onog modela kojeg imamo 30 godina u ovoj državi, a to je 10% si malo uzme izvođač radova, 10% se da pajdi, pa malo materijala ovdje, pa malo manje materijala ondje.

Izvolite.

Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, evo i ja želim nešto reći o ovoj temi i o našem Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada jer čuli smo neki bi najrađe zatvorili oči i rekli da ne postoji nuklearka Krško i da mi nemamo nikakve obveze i pobjeći negdje tisuću i pol kilometara da budeš siguran, barem sam ja to tako razumio, a ako date to ekipi Tomašević Hajdaš onda 100% u pogodi točno bit će sve kako treba, tako sam ja to razumio. Tako da na to teško nešto i odgovorit i dodat. Znači ne valja ništa, ne postoji problem, ne znate ga riješiti. To je neki sukus ove rasprave ali očito raspravljali smo na odborima pa nema potrebe da se ja i kolegica nešto oko toga previše svadimo. Ja o ovoj priči baš ne mogu reći da znam previše. Gledam to kao običan građanin neovisno o tome što se bavimo s politikom i što imamo priliku nešto reći. Nedavno sam gledao jedan dokumentarac upravo na ovu temu, vidio sam i cijeli taj prostor gdje se to nešto planira, pa onda to uspoređujem sa ovime što smo danas ovdje imali prilike i čuti. Vjerojatno može to i svaki građanin koji gleda ovu raspravu. Zato sam i pitao u replici nešto što me interesira jer čim je nešto radioaktivno bježi od toga i ne treba se tu previše s time baviti. Kako izgleda hrvatska politika po tom pitanju? Prošlo je vlada i vlada. Čuli smo da struka nije određivala nego su političari hodali po terenu i vjerojatno su obišli sve ove gore i rekli amandmanom to je ta. Ja mislim da je ipak podloga bila i nešto od struke bez obzira što su konačno, a svaka odluka donesena u saboru je politička odluka, ako je donesena u saboru i amandmanom je riješena onda je politička odluka i struka je bila vjerojatno i podloga. Tako da i to raščistimo da ne ispadne da su zaista političari nekim svojim nagovaranjima rekli evo to bez ikakvih ispitivanja, bez ikakvih obilazaka mi smo utvrdili to je tamo. Što sam primijetio i iz onoga što je govorio kolega Pupovac i ono što su govorili ti građani u toj emisiji nezadovoljni su jer očito ne postoji dovoljno dobra komunikacija između očito onih koji imaju određene zadatke, lokalnog stanovništva koje ima svoje strahove kao i po bilo kojem drugom problemu koje imamo i po problemu da zbrinjavamo samo miješani komunalni otpad u nekom centru već nastane problem, a kamoli da govorimo o nečemu što je radioaktivno. Nitko ne želi ni taj miješani komunalni otpad u nikakvom svom dvorištu, ali postoji obveza i mi moramo imati snage donositi odluke. Nažalost proteklo vrijeme pokazalo je da nemamo dovoljno snaga da donosimo odluke u vladama zato me čude ovi koji su sjedili i stavili sve u ladicu da danas imaju mnoga rješenja. Čuli smo ovo ne valja, ali niste čuli e mi smo za tu i tu drugu neku lokaciju. Nema prijedloga, nema. Samo ne valja. E sad, kad bih pitali dajte nam recite nikad vam neće reći koja je to lokacija jer se bavimo s politikom. Znači onda više struke nema jer smo političari. E sad, a postoji problem, postoji fond, postoje i novci, 2,5 milijarde nije mali novac, ulažu se u obveznice, ulažu se u dionice, povećavaju svoju vrijednost i to nemalo u ovih koliko 15, 18 godina taj iznos je pozamašan. Da li postoji financijsko sredstvo koje može riješiti neke strahove i riješiti neke dvojbe? Pa vjerojatno postoji. Na ovoj je vladi da i taj problem riješi. Na koji način? To su ljudi ovlašteni da to rada i u ministarstvu i u fondu i vjerojatno imaju određene zadatke da bi se to dogodilo moramo i riješiti. Ali ako postoji stalno dvojba oko lokacije kome ćemo riješiti jel tako, ako nećemo tu kako je rečeno jer da to nije tu, a gdje onda? Znači da li priznajemo da je to to onda pa idemo rješavat to sa našim građanima u toj općini koja očito ima svojih problema u funkcioniranju kao i mnoge druge na tim prostorima očito imaju. Znači ono što je bilo vidljivo iz tih izjava građana da razumiju problem, ali da ne razumiju možda šumove u komunikaciji ili nedovoljnu komunikaciju, ali da i imaju određene potrebe. O kakvoj razini problema se radi govori vjerojatnost možda i vrijednost tog objekta koji će dostići vjerojatno stotine miliona EUR-a u izgradnji, a onda i samo zbrinjavanje koje će vrijediti možda i više od onoga s čime danas raspolaže sami fond. To nisu priče ukrcam nešto na kamion, nešto odvezem, iskrcam i to je tamo.

Poštovani kolega Borić, dobro je da ste spomenuli i analogiju između komunalnog otpada i zbrinjavanja ovog otpada jer nitko ne želi u svom dvorištu ništa. Međutim, standardi medicinski na kraju energetski zahtijevaju da imamo određene alternative, a na kraju krajeva EU je priznala i nuklearnu energiju kao jednu od vrsta i mogućnosti zelene energije. Prema tome moramo birati onda na koji način zadovoljiti svoje energetske potrebe i kako u krajnjoj liniji zbrinuti taj otpad. Prema tome, nije to jednoznačno ako želimo imati određene standarde pa i medicinske u istraživanju i u praćenju i u metodologiji dijagnostike onda iza toga postoji i određene posljedice. Pa ja evo ne bi želio da ostane u zraku znači da je netko namjerno nešto napravio. Znači gdje bi mi stavili određenu lokaciju, a govorili su ovdje o 4 ona bi bila u nekoj općini. Znači ne možemo reći u Hrvatskoj postoji prostor koji nije ni u jednoj općini, znači ona bi već bila u određenoj općini. Ako struka pa onda i politika na neki način trasirala put da to bude na ovoj lokaciji i rade se određene radnje da to bude tamo, onda je na nama da nađemo najbolji način kako to riješiti, a kako da oni ljudi koji tamo žive od toga imaju određenu razinu mogućnosti koje će upotrijebiti da svoj život podignu na višu razinu bez obzira što će se stvoriti problem i uvijek će biti da kad čujete da je nešto radioaktivni otpad da je to već u glavi problematično. Kao što je problematično u nekim sredinama i centar za zbrinjavanje miješano komunalnog otpada. Jednostavno je problem.

Poštovani kolega zastupniče, kao načelnik općine Lopar, bivši načelnik općine Lopar sigurna sam da ste upoznati sa postupcima koji su potrebni, koje je potrebno izvršiti prije nego što li se neki projekt realizira u smislu izgradnje. Isto tako sigurna sam da se barem neki od projekata u vrijeme vašeg mandata izradio za koje je bilo potrebno izraditi studiju utjecaja na okoliš sve temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, pa znate koliko traju takvi postupci da ne govorimo o izmjenama prostornog plana i više i niže razine itd., itd., da ne govorimo o postupcima javne nabave itd. Naravno mi smo obveznici zbrinjavanja nuklearnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško.

Kolegice Ahmetović da li ćemo stići? Pa ja vjerujem evo mi što god da smo sebi stavili kao cilj da smo kao vlada i ostvarili bez obzira na to što imamo zaista puno događaja koji nas dohvate i s vremena na vrijeme od 2017. pa do danas. Da li će točno biti u dan ne mogu reći, vjerojatno ćemo učiniti sve da se to dogodi jer vidim da i rekao je državni tajnik da je jedna nabava završena. Koliko će trajati procjene, koliko će to sve biti na ljudima koji nose odgovornost na sebi. On nije tu samo da dođe u sabor i nešto govori nama. Imaju oni svoje zadatke dnevne, imaju ljude koji trebaju na tome raditi, ja ne želim sumnjati u ljude koji su do sada ipak pokazali najveći dio ozbiljnosti kao vlada u ovom problemu da nešto riješi. I da se osigura način i da se osigura procedura, a ne vjerujem da će netko tamo nešto raditi, a bez da nema nikakve papire. To nikad nismo radili i ne treba nam takva stvar. Poštovani zastupniče čuli smo maloprije od oporbe nažalost kako je tekla depopulacija stanovništva općine Dvor. To je stvarno porazno koliko je ljudi znači iselilo iz općine Dvor i to bez centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Hoće li on biti prilika pa sve politike idu, prema tome, a trebala bi i naša mi smo rekli da ulazimo u taj prostor u slijedećih 10 godina zelenih politika, da ono što je možda nedostatak u jednom trenutku u nekom drugom momentu može biti prednost upravo u ovom dijelu da se događaju stvari koje mogu održati život, dograditi, nadograditi taj život i sadržaj i omogućiti da se tamo može desiti život možda bolji nego je bio u proteklih …/nerazumljivo/… ja ne znam koje će biti ni rente godišnje, ni koliko će netko nešto platiti, ni koliko će proračun dobiti, ni svaki pojedinac za sebe. Svako će procjenjivati uvijek za sebe kao i ovih 10 godina. Da li je to dovoljno?

Izvolite.

Kolegice i kolege zastupnici svakako treba komunicirati s javnosti, svakako treba komunicirati sa stanovnicima gdje je izabrana preferentna lokacija za centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i to smo večeras, danas mogli čuti kao da nije bilo nikakve komunikacije.

Znači navedeno je u materijalima koje smo svi dobili. Predlagatelju je još 22. travnja 2015. od strane Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost prezentiran plan skladištenja radioaktivnog otpada na području Trgovske gore, općinskim vijećnicima, mještanima, predstavnicima susjednih gradova i općina, predstavnicima Novog Grada iz BiH. Dalje, 26. svibnja 2015. zbor novinara za okoliš Hrvatsko novinarsko društvo u suradnji s fondom organizirao je okrugli stol u centru na Trgovskoj gori kako bi se lokalnoj i općoj javnosti pružile informacije. Idemo dalje, u srpnju 2015. članovima lokalne zajednice omogućen je posjet Nuklearnoj elektrani Krško i skladištu radioaktivnog otpada Brinje u Sloveniji. Idemo dalje, vezano za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Nacionalni program provedbe strategije nacrt prijedloga nacionalnog programa provedbe strategije za koju su javni uvid i javna rasprava trajali od 17. veljače do 6. svibnja 2016. na toj se javnoj raspravi održanoj 23. veljače odazvao velik broj zainteresiranih građana Grada Zagreba, općine Dvor te brojni predstavnici s područja Sisačko-moslavačke županije, a posebno iz grada Petrinje. Razmišljanja tijekom javne rasprave iznijeli su predstavnici i BiH. Na sva ta pitanja nisu ostala neodgovorena, nego svi odgovori su objavljeni na stranicama Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost 16. veljače 2017. U periodu od '15. do danas višekratno je nuđena suradnja i uključivanje predstavnika općine Dvor u predmetni projekt, a Fond kontinuirano izvještava općinu Dvor o tekućim aktivnostima i projektima pisanim putem. Kao što je i kolegica maloprije bila rekla, zbog pandemije nije izostala, je možda bila tolika direktna komunikacije zadnje 2 godine, ali se prešlo na druge kanale informiranja. Radio, TV, pa čuli smo, i društvene mreže i sve ostalo i ne možemo reći da je bilo sve jednostrano jer je trenutno u tijeku uspostava informativnog centra u Dvoru. Znači komunikacija je kontinuirana i ona je potrebna, ona se mora ostvariti. Ali kažem vam, lokacija nije bez veze donesena. Za njom se traga od 1988., struka je bila uključena u to, isto kao i demokratsko odlučivanje. Međutim ono što se isto spominje, zbog čega je ta lokacija blizu granice, kao piše, mislim, govori se kao da je to otegotna okolnost. Pa Krško je bliže Zagrebu nego Ljubljani. Krško je na granici skoro i opet ljudi žive i rade oko njega iako je u njemu i skladište radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo i nitko nije, ne znam, možda ljudi odseljavaju od Krškoga, ali ne vjerujem da bi sada se to trebalo potencirati kao nekakav dodatni problem. S druge strane, lokacija kako je Krško između dvije države, Slovenije i Hrvatske i obe dvije imamo koristi od te NE Krško, zbog čega ne bi Hrvatska i BiH imale koristi od centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada? Napominjem, i BiH mora ispoštovati svoju obavezu i ona također, mora uskladištiti svoj radioaktivni otpad. Zbog čega BiH ne bi, uskladištila i platila RH svoje skladištenje u preferentnom centru koji je izrabran Trgovska gora. To je isto jedna od mogućnosti koje postoji. Zašto ne? I ne mislim da je ta lokacija išta loše, dapače, može biti korisna i BiH i RH. Dalje, šta smo još rekli? Spominjali smo da nije, da kada ćemo i da li ćemo stići odraditi svu potrebnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole? Kao što je kolega rekao, možda nećemo svu i na točno na vrijeme, ali jedna je stvar bitna za napomenuti, a koju smo prešutili jer smo nekako ovlaš prešli preko nje, a to je da je u 2015. g. izrađena studija prethodne ocjene prihvatljivosti lokacije Čerkezovac na Trgovskoj gori za smještaj centra.

2015., papir koji ste sada spomenuli 2015., znamo tko je tada bio. Znači, ne možemo reći da se ništa nije događalo, ali nije da su se baš i pretrgali da nešto naprave po tom pitanju, ali nekim kontinuitet da se dođe do određenih rješenja koja nam se nameću zato što imamo obveza postoji i ono što je važno u komunikaciji je svakako maknuti te strahove koja riječ radioaktivno jednostavno kod građana stvara i tu treba jasno razlučiti da ti ljudi znaju što ih onda očekuje ako se do toga centra dođe. Znači to je zadatak komunikacije, naravno uz struku koja ide u tom dijelu da to riješi na najbolji način, nikome na štetu ako ne mora biti ništa, nikakve štete.

Ja sam nekako izgubio strah kad sam ... [[Govornik se ne razumije.]] u Münchenu vidio kako je Njemačka skladišti svoj radioaktivni otpad u Salzgitteru znači sav ovaj radioaktivni otpad koji smo čuli šta su sadržaji, kape, rukavice, filteri i ostali, se tali, komprimira, on ostaje suh, bez tekućina, bez ikakvih plinova, u narančastim bačvama 50 sa 50.

Ja sam se osvrnula posebno na onu jednostranu komunikaciju, između ostaloga, newslettere kojima se Fond hvali, kojima komunicira sa građanima. Pa u jednom od newslettera kaže, izuzev pozitivnog učinka nuklearne elektrane na okoliš, Hrvatska je itekako svjesna svih ekonomskih i energetskih benefita, itd. Pozitivnih učinaka nuklearne elektrane na okoliš. To kaže Fond, dok je proizvodnja nuklearke, govorimo o CO2 po kilovatsatu, 3,5 puta veća od solara, 13 puta veća od vjetroenergije, 29 puta veća od hidroelektrane. Pa vidite na koji način se neistine u newsletteru stavljaju kao komunikacija sa stanovnicima, zato i nemam pitanje zašto onda mislite da i načelnik i Vijeće i Ja, to ste dobro rekli, newsletteri i ta jednostrana komunikacija putem društvenih mreža može odvesti i u ovome i u onome smjeru. Pa i oporbeni zastupnice koriste društvenim mrežama u čisto političke svrhe, gdje oni kada daju neku izjavu, to se može pogledati s ove ili s one strane. Istina je da je, su pozitivni učinci ekološki nuklearne elektrane, ali u odnosu na termoelektrane, na one koje sagorijevaju fosilna goriva.

Međutim nedostaje normalno, i nije prednost u nuklearnoj elektrani ispred solara, hidro, vjeroelektrana i geotermala, a zato se Hrvatska u budućnosti i opredijelila.

Ovaj Zakon povezan je i sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Ponovit ću još jednom, ono što smo čuli i od predlagatelja. Ovim prijedlogom Zakona namjeravaju se urediti sljedeća osnovna pitanja. Prvo koje je osnovno, koje državno tijelo ostvaruje osnivačka prava u odnosu na Fond, kojem tijelu Fond odgovara za svoj rad, opseg odgovornosti Fonda za svoj rad, opseg jamstva RH za rad Fonda, poslovi i javne ovlasti Fonda. Ukratko, izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje izgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz NE Krško uskladit će se odredbe iz trenutno važećeg zakona o Fondu sa novim ili izmijenjenim zakonskim i podzakonskim i provedbenim propisima koji izravno utječu na djelatnost, ovlasti i obveze Fonda. Bitno je naglasiti da će se izmjenom Zakona biti omogućeno osnivanje i upravljanje centrom za zbrinjavanje radioaktivnog otpada od strane Fonda. Ovdje nema previše tajni i nejasnoća jer se ovim zakonskim prijedlogom zapravo usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU.

Naravno da su ova teme za smještaj, zbrinjavanje otpada i briga za otpad uvijek osjetljive i rado se na njima skupljaju politički bodovi. Ne samo kad je riječ o nuklearnom otpadu, gdje je sama riječ nuklearni otpad nekako kod ljudi pobuđuje ponekad i strah već mi imamo svježe primjere u zbrinjavanju otpada i stvaranja ekoloških bombi u više naših gradova, a o tome se baš i previše ne priča. Reći ću i jednu priču, vrlo kratko, svježu, kada smo mi u svojem gradskom komunalnom poduzeću odredili lokaciju za izgranju kompostane, desio se referendum, zamislite, referendum se desilo, desio i referendum je prošao. Kad je prošao referendum, mi smo promijenili lokaciju i kompostanu kapaciteta 7 tisuća tona, izgradili u Prelogu, 400 m od zadnjih kuća i ništa ne smrdi, dapače, vrlo je živo, aktivno i onda se je načelnik općine gdje je bio referendum rekao da bi sad trebao turistički povesti svoje mještane da vide kako kompostana radi jer da nikome ne škodi.

Završno će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Mirela Ahmetović, izvolite.

U raspravi prije mene kolega zastupnik, lokalni čelnik je istaknuo upravo dva ključna pitanja koja muče i Klub zastupnika SDP-a i ne čudi me što se podudaramo u mišljenju oko dva ključna pitanja jer najbolje o tome što osjeća stanovništvo zna, njihov legitimni i legalni predstavnik, čelnik lokalne samouprave. A kada čelnik lokalne samouprave i općinski vijećnici koji su izabrani od građana kojima se neki projekt nameće kaže da nema komunikacije, ja nemam razloga ne vjerovati im. Nema komunikacije, barem ne dvostrane, barem ne iskrene i izravne. Tome svjedoči upravo i ovaj moj citat, vidjela sam da se suradnica g. Milatića i zapravo, da je reagirala na citat, ja ću ga još jednom ponoviti, izuzet pozitivnog učinka na okoliš, Hrvatska je itekako svjesna svih ekonomskih i energetskih benefita nuklearne energije zahvaljujući NE Krško. Dakle moramo paziti što pišemo jer ovo što je napisano u newsletteru u jednostranoj komunikaciji stanovnicima, nije istina. Dakle nuklearke nemaju pozitivan utjecaj na okoliš, one imaju negativan utjecaj na okoliš. Imaju manje negativan utjecaj nego možda nekakve termoelektrane, rekli smo, na ugljen, ali i dalje negativan. Budimo iskreni i to je sve što stanovnici općine Dvor, čelnik općine Dvor, općinski vijećnici traže od države i predstavnika države. Što se tiče lokacije, u redu, lokacija je odabrana, ali moramo biti iskreni i izravni. Odabrana je na političkoj osnovi, nije odabrana na stručnoj osnovi i to ste potvrdili i potvrđeno je ovdje u pisanom očitovanju predlagatelja. Na političkoj osnovi. A što će se dogoditi ako studija utjecaja na okoliš kaže da zahvat nije prihvatljiv za okoliš? Što ćemo onda? Kaže netko prije mene, kolega Borić, čini mi se, kaže u svojoj pojedinačnoj raspravi, u odgovoru na koju repliku da će Vlada znati reagirati. Znate kako će reagirati? Morat ćemo plaćati iz proračuna. Iz džepova ponovno svih građana RH. Više nego što smo bismo plaćali kada bi lokacija bila odabrana onako kako treba biti odabrana, na stručnoj, isključivo stručnoj osnovi kako i propisuje uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. I još nešto, ona prethodna ocjena utjecaja zahvata na okoliš je dokument nižeg reda od studije utjecaja na okoliš, daleko analitički i stručno siromašniji dokument i svi to ovdje znamo. A zna i javnost. Naknada. Idemo o naknadi. A što vi mislite koliko bi stanovnici općine Dvor trebali imati zagarantiranu naknadu za svoj proračun, za svoje projekte, za svoju kvalitetu života kada primaju ili ne primaju, odnosno kada moraju primiti ovakav jedan centar u svoje dvorište. Što mislite koliko je dovoljno stanovnicima općine Dvor da kažu, okej, mi ćemo po vašoj želji ugraditi to u prostorni plan i mi ćemo izravno biti susjedi upravo takvoj projektu koji neminovno utječe na našu kvalitetu života. 12 milijuna kuna, to je godišnji proračun općine Dvor. Sa 2,5 milijuna kuna planiranog minusa u proračunu, deficita u proračunu, većih rashoda u odnosu na prihode, govorim o podacima za 2020. g., odnosno 2021. g. jer nisam pronašla podatke za '22. g. Što mislite koliko ti stanovnici zaslužuju? Nemojte im nuditi milijun kuna kako ste nudili i izvršili za vrlo sličan po sigurnosti, projekt terminala u Omišlju. Nemojte im nuditi, to je ponižavajuće, nemojte ni propisivati. Propišite naknadu za ovakvo nešto što stavljate ljudima u dvorište da to zaista bude obeštećenje tih ljudi, vršite sve aktivnosti osiguranja sigurnosti u toj općini na stručan i profesionalan način, a ukažite na to i na Državnom inspektoratu koji ne mari za sigurnost na području općine Omišalj. Ne mari i to ću vam pokazati idućih dana. Sada će završno u ime Kluba zastupnika SDSS-a govoriti poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite.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

Mi mislimo da je poboljšanje zakona bolje nego li da ga nije bilo i u tom smislu to pozdravljamo, a izražavamo postavljana pitanja i izražene brige nisu poput nekih koji su ovih godina na izborima dobivali poene tako što su organizirali pivske seanse i ne znam što drugo činili da bi ljudi znali, da bi spriječili ljude da znaju o čemu se radi.

Ali, da ne držim sad lekcije oko toga, svatko se ponaša u danim političkim okolnostima kako može i s pravilima koje misli da može slijediti.

Ne lokacija o utjecaju na to je li donešena odluka ili nije donešena odluka, oni na to ne mogu utjecati, ali na njihovo opravdano pitanje što je sa zaštitnim mehanizmima, što je sa našim brigama. Kolega Brkan je rekao to se može riješiti tako da ponudimo BiH da skladišti tu vrstu otpada ovdje. Ali treba razgovarati o tome pod kojim uvjetima. Pa mislim, to što mi skladištimo u Krškome, pa i to ima neku svoju cijenu. To što će oni prestati praviti problem kad se suglasimo, i to ima neku svoju cijenu. Druga stvar je, ovo što je ovdje postavljeno kao pitanje, odnosno monitoring i regulator. Budući da su mnoge stvari prošle kako su prošle, od prostornih planova, strategija i ne znam čega drugoga, za nas je veoma važno da taj regulator radi svoj posao kako treba. To što smo mi donijeli racionalizacijom, ajmo sad, manje ćemo imati agencije, pa ćemo to staviti sve u neku zajedničku vreću. To ne znači da ćemo imati boljeg regulatora. Oni ostaju na istom mjestu, prema tome, nećemo sumnjičiti ali mora postojati neka vrsta sigurnosti oko toga. Monitoring isto tako. Od toga nitko ne bježi. Kao što je dobro da se ljude obavještava, ali isto tako je dobro da postoji paralelno mišljenje, paralelan sistem nadzora. Ja nisam vjerovao u glasine o tome da se danas tajno vozi na tu lokaciju otpad koji se ne bi smio voziti. Išao sam provjeriti na dva mjesta nakon toga. Oba mjesta su mi rekla, ne, ne vozi se. A zašto bi onda to trebao biti problem. Ako hoćemo graditi povjerenje sa građanima onda gradimo ga na nekoliko nivoa. To je uostalom odlika civilne države i civilnog društva. I sad ono što je kolegica Ahmetović podvukla, ja ću podvući još jednom. Ovdje je rečeno, građani Krškoga koji nisu gubili stanovništvo od '91. na ovamo zbog toga što tamo postoji mnogo opasniji projekt potencijalno i skladištenje i sve ostalo nego što je ovo. Ali da se ne vraćamo na tu priču naše je da zadržimo živom tu općinu. A kako ćemo to učiniti? Hoćemo li slijediti model po kojem je Krško za blok koji će možda biti, za reaktor koji će možda biti za nekoliko godina, stanovnici Krškoga odnosno lokalna samouprava već sada primaju sredstva koja su potrebna i sagradi povjerenje i omogućava se razvoj. Zašto to ne radimo u slučaju Dvora? U jednom trenutku komunikacija je bila sa druge strane snažnija nego naša, pa onda to nije išlo [[Upadica Reiner: Hvala.]] Hajmo popraviti stvar i hajmo se vratiti tome. Sada će u ime predlagatelja govoriti državni tajnik Ivo Milatić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem se na raspravi i dužan sam u ime predlagatelja očitovat se bar o ovim stvarima nekim koji mislim da je dužno se tu spomenuti. Znači, idemo od komunikacije. Što se tiče komunikacije osim ovoga što je uvaženi zastupnik Brkan pročitao jasno da postoji ova kontinuirana komunikacija naša putem društvenih mreža i televizije, elektroničkih medija. I postojali su kontinuirani pokušaji, višestruki pokušaji da se ovlašteni ljudi koji znaju ovu problematiku uključujući i ljude iz fonda, našeg fonda pojave kod vijećnika u općini Dvor, da se zakažu tamo sastanci i to je više puta kategorički odbijeno od strane načelnika općine Dvor i predsjednika Vijeća što jasno to je njihovo legitimno pravo da oni odbiju. Ali da ne bi bilo da to nismo napravili. Mi smo jasno u svom programu rada odlučili da ćemo napraviti i info punkt u općini Dvor. Za info punkt nam je trebao prostor. Tražili smo jasno općinu Dvor da nam dostavi da li ima slobodnog prostora za najam. Neovisno o tome što sam osobno sudjelovao u dodjeli cijelog prostora autobusnog kolodvora u Dvoru koji je ogroman, ako je netko od vas bio u Dvoru to je jedna ogromna prostorija koja je bila u vlasništvu Ravnateljstva robnih zaliha i na zahtjev općine Dvor prije par godina mi smo se složili i Ministarstvo državne imovine i Vlada je kompletan taj objekt dala općini Dvor. I na naše traženje da li ima slobodnog prostora za iznajmljivanje nismo dobili od općine Dvor prostor kojega smo dali općini Dvor i apsolutno to ne žalimo zbog toga. Mi smo se nadali da će taj prostor recimo biti nama iznajmljen i da ćemo još uz to još nešto urediti tako da bismo napravili ovo što je recimo gospodin Pupovac rekao da stvarno moramo voditi računa o stanovništvu. Ovaj zakon ide u pravcu ove komunikacije prema stanovništvu transparentno. Zašto? Zato što će, znači temeljem ovog zakona biti napravljena uredba koja će opet biti na javnom savjetovanju jer uredba Vlade nije neki akt koji se može tek tako donijeti a da se o njemu javno ne diskutira i koja će omogućiti ovo što ste rekli, a to znači da krenemo sa financijskom potporom ili već kako ćemo to nazvati prema općini Dvor, odnosno prema stanovništvu općine Dvor. E tu ću ja sada moliti svih vas, da kada budemo tu uredbu radili da se svi uključite i da osiguramo da ta sredstva koja neće biti mala, koja će biti dosta, dosta velika kad se usporedi proračun općine Dvor idu u pravom pravcu tako da on ta sredstva omogući, u stvari da se razvoj općine Dvor unaprijedi, a ne da on stagnira. Zato smo i radili sociološku studiju koju možete pročitati i skinuti sa interneta Fonda NEK, koja dosta govori o tome što i stanovnici misle o cijelom projektu i kako i na koji način, kakvo je njihovo povjerenje prema rukovodstvu lokalne samouprave i svega ostalog. Tako da je tu bitno sada skrenuti pažnju da kroz uredbu koja će definirati financijske iznose, najmanji će problem biti definirati financijske iznose koji će biti izdašni. Po meni je, odnosno po nama u ministarstvu je bitno k kao i usmjeriti da se ti iznosi koriste u nekom dijelu koji će biti stvarno dati, polučiti nekakve rezultate u razvoju općine Dvor. Apsolutno se slažem da i druge aktivnosti su potrebne državi. Mi smo nedavno pomogli i vatrogasno društvo općini Dvor i treba pomoći oko graničnog prijelaza. Već prije godinu i nešto dana smo o tome razgovarali. To je nešto što ide u prilog našim susjedima u općini Dvor kojima je to jako bitno. Znači razgovarali smo Ministarstvo financija, Ministarstvo pomorstva jasno mi kao resorno ministarstvo u smislu ovog zakona smo bili inicijator ali fizički nismo tu ti koji možemo nešto napraviti. Znači to su sve pravci u kojima treba ići jasno i kada je u pitanju vodovod i odvodnja i sve ostalo. Znači, treba biti jedna organizirana akcija države prema tom prostoru.

Znači što se tiče regulatora i sumnje pod navodnike sumnje, odnosno da li će regulator mora biti, onako kako treba biti jer mi u konačnici oko pilota odnosno ovog obrazloženog mišljenja nismo imali nikakve primjedbe na regulator od strane Komisije. Imali smo primjedbe samo na to da nismo institucionalni otpad definirali kako ćemo i na koji način, a to smo sada ovdje ovim zakonom napravili. Što se tiče teme o CO2 otisku nuklearke jasno je ko dan da hidro i nuklearne elektrane imaju najmanji CO2 otisak isključivo zato što imaju ogroman vijek trajanja. One imaju ogroman vijek trajanja i one su definitivno one koje imaju solarne elektrane i vjetroelektrane imaju puno, puno veći CO2 otisak nego same hidro i nuklearne, jer je to jednostavno takva vrst objekta koji je skup, kojeg njegova gradnja traje dosta. Ali nije to nešto što se ne može izračunati. Sigurnosni standardi, monitoriranje apsolutno se tu slažem. Znači mi sada monitoriramo nekoliko tih situacija i to rade ovlaštene tvrtke koje imaju sve moguće certifikate. Jasno da se svaka ta tvrtka ako je potrebno može i provjeriti sa još jednim monitoriranjem. To nije nikakav problem samo trebamo uspostaviti komunikaciju, da vidimo koga što muči i što bi eventualno trebalo ako treba i dva puta raditi. Kad govorimo o studiji utjecaja na okoliš, nikad studija utjecaja na okoliš ne određuje lokaciju gdje će se nešto dogoditi, nego netko tko se zove investitor ili zainteresirana strana traži da za tu lokaciju se napravi Studija utjecaja za okoliš koja će reći da li se na toj lokaciji to može napraviti. Studija utjecaja na okoliš samo govori da li će se na toj lokaciji to moći napraviti, a ona neće odrediti lokaciju. Jer netko će reći ja bih na toj lokaciji da vidimo da li se to može napraviti. A ove lokacije do kojih se došlo to je rađeno od strane stručnjaka. Ove lokacije do kojih se došlo su rađene po regulama Međunarodne agencije za atomsku energiju i nitko nije imao primjedbi na to, a točno je ovo što se dogodilo, što ste ovdje svi.

I ovdje ste sve rekli.

Znači nemam šta drugo dodati nego reći da je paušalna ocjena da Hrvatska nije iskoristila ništa od obnovljivih izvora posebno hidro potencijala i svega ostalog.

Ja evo ovdje mogu reći da sukladno zakonu kojeg je ovaj cijenjeni Dom u desetom mjesecu prošle godine usvojio, da smo imali sada iskaz interesa, da je na taj iskaz interesa po članku 133.

Mi aktivno radimo da bi se sve to pokrenulo, jer nismo ta sredstva iz NPO-a bezveze predvidjeli za izgradnju mreže. Sasvim novu metodologiju ćemo raditi kada je u pitanju priključenje koja će ići u pravcu toga da se svi krajevi Hrvatske stimuliraju. To je bilo dobro za one koji su bili blizu mreži, a oni koji su bili daleko u nekim prostorima recimo kao što je Dvor i svi ostali morali su milijune ogromne stvarati za to i onda se nikakvi projekti nisu dogodili. Mi ćemo sada tražiti da se uprosječi razvojna cijena megavata u smislu stvaranja … [[Govornik se ne razumije.]] mreži tako da se svi dijelovi Hrvatske mogu ravnomjernije razvijati i da se investitori mogu zainteresirati za područja, jasno koja su u prostornom planu, imaju adekvatnu dokumentacija i na druga mjesta. Eto mislim da sam bio jasan. Ono što još jedanput naglašavam, znači po donošenju ovog zakona mi ćemo znači vrlo brzo pristupiti izradi uredbe. Ona nam je jako bitna posebno za onaj dio kada je u pitanju lokalna zajednica, a što se tiče, oprostite zaboravio sam to reći jer ste pitali uvaženi zastupniče Pupovac na temu suradnje sa susjedima. Susjedi su bili više puta kod nas i u službenoj posjeti. Susjedi su i obišli potencijalnu lokaciju. Govorim o ljudima iz njihovog regulatornog tijela, iz njihovih ministarstava koji se s time bave. Znači komuniciramo sa njima i jasno da ćemo komunicirati jer je to osnovna politika dobrosusjedskih odnosa a i pravila Međunarodne agencije za atomsku energiju nas na to tjeraju, da kad se to sve bude radilo da se jednostavno mora poštivati određene obavijesti i sve ono kako ide kao što su nas već Slovenci tražili da mi se očitujemo o njihovom potencijalnom odlagalištu u Vrbini koja je nota bene kraj Save u vodno propusnom području i koja je isto bismo svi ovdje mogli govoriti kako i na koji način.

Državni tajniče evo ja moram još jednom izraziti svoje neslaganje sa odlukom da se u Sisačko-moslavačkoj županiji ali i općenito u hrvatskoj radi odlagalište nuklearnog otpada. To je i moj osobni stav i stav stanovnika Sisačko-moslavačke županije. Mi smo iskreno očekivali da će se uložiti veći napori u dijalog sa Slovenijom, ne samo oko zbrinjavanja polovice radioaktivnog otpada koji će nastati razgradnjom nuklearke Krško već i ovog institucionalnog otpada koji nastaje u Hrvatskoj.

Dali smo nekom DVD-u nešto novaca. Ja sam ovaj vikend bila u Gvozdanskom koje je poznato kao mjesto hrvatskog velejunaštva u kojem je makadam, u kojem živi 13 stanovnika koji drže lovačke pse da im divlje svinje ne unište ono malo stoke koje imaju [[Upadica Reiner: Hvala.]] Dakle, taj kraj je zaboravljen.

I znači tu smo mi jednostavno u pat poziciji. Ne možete riješiti jedno, a da ne riješite drugo. I to mogu vam donijeti i te točne podatke kad je to bilo šta je bilo. Drugo, izgradnja njihovog odlagališta je višestruko skuplja nego što je naše odlagalište, ali o tome bismo se mogli razgovarati da su oni znači ponudili da bi i odlaganje iz elektrane i odlaganje iz institucionalnog otpada bilo moguće u Sloveniji, onda bismo se oko financija razgovarali. To nije samo stav moj, nego svih nas u ministarstvu i cijele Vlade. Ali vi jednostavno možete ono što možete.

I da li je to uopće regulirano. Ali da bi se to dogodilo to nije dovoljno samo imati u zakonu mogućnost. To se onda radi o međudržavnim ugovorima koje treba ispregovarati, dogovoriti, u oba dva Parlamenta usvojiti i onda bi eventualno se to dogodilo. Jer i sam naš odvoz otpada u druge zemlje da bi se vratio u Hrvatsku će pred ovaj cijenjeni Dom vrlo izvjesno doći sa prijedlogom međudržavnog ugovora sa određenom zemljom gdje se to dogovorilo jer je to jednostavno procedura takva. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite.

Hvala poštovani gospodine predsjedniče Sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Sve vas srdačno pozdravljam. Breme onkoloških bolesti koje oni nose sa sobom i prema onkološkim bolesnicima i prema njihovim obiteljima i prema zdravstvenom sustavu i cjelokupnoj zajednici nije samo aktualno u Republici Hrvatskoj već u cijelom svijetu, pa tako Ministarstvo zdravstva svojim aktivnostima prati trendove i aktivnosti i sa zemljama članicama EU ali i sa brojnim svjetskim organizacijama, prati njihovu zdravstvenu politiku i usuglašava se sa aktualnostima. Pa tako i sa ovom točkom gdje su europske i svjetske organizacije mjesec ožujak posvetile borbi protiv raka debelog crijeva.

U ukupnom broju novo oboljelih od raka oko 15% muškaraca i 13% žena oboli upravo od raka debelog i završnog crijeva, odnosno dnevno obolijeva prosječno 10 osoba, a na žalost umire prosječno 6 osoba. Na godišnjoj razini govorimo od oko 3500 novo oboljelih, odnosno oko 2200 preminulih. Pri tome bih naglasio da se u borbi protiv ove bolesti Republika Hrvatska organizirala, ima dobro organizirani nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog i završnog crijeva koji traje od 2008. godine i koji nije posustao niti tijekom ove pandemije. Odaziv od 35, 45 ili čak 55% u pojedinim županijama ako gledate da je svaki ljudski život, da je svaki spašen ljudski život na ovaj način vrijedan svih aktivnosti koje su poduzete je dobar. Međutim, ako gledate kao mi na način da tu još uvijek postoji puno prostora za poboljšanje ovog odaziva, onda je jasno da su potrebne i dodatni angažman i dodatne aktivnosti u ovom pravcu. Upravo zato smo danas i ovdje kako bi dodatno senzibilizirali ovaj problem. Smatramo i poznato je da je ključno podizati svijest o mogućnostima prevencije raka debelog i završnog crijeva kako među liječnicima i zdravstvenom osoblju, a možda još i više među građanima svih dobnih skupina, a u cilju sve većeg odaziva naših građana upravo na ovaj probir. Kako bi to postigli potrebno je dodatno informirati građane o probiru, o mogućnostima probira i ove bolesti, te intenzivirati edukaciju ali i cjelovitu kampanju kojom će se popularizirati ovaj preventivni nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. A nadalje ova kampanja zasigurno ne smije se i ne bi se trebala fokusirati samo na odaziv probira već i na sve ono drugo što smanjuje incidenciju onkoloških bolesti, a to je prvenstveno promjena životnog stila, više tjelesne aktivnosti, usvajanje zdravog načina života i glede zdravije prehrane i glede prestanka pušenja, smanjenja pušenja, konzumacije alkohola i neke druge aktivnosti. Jer samo rano pravovremeno otkrivanje malignih bolesti, ali još bolje prevencija i sprječavanje razvoja ovih bolesti omogućava bolju kvalitetu života naših građana, povećava preživljenje, odnosno doživljavanje očekivane životne dobi.

Prva je poštovane zastupnice Marić. Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče bez sumnje svaki angažman u dodatnom podizanju svijesti za smanjenje obolijevanja, odnosno smrtnosti od raka je hvale vrijedan. Međutim, mi smo jako dugo čekali Nacionalni strateški okvir protiv raka i struka kaže da se taj nacionalni okvir nije još implementirao te ćemo sigurno govoriti tijekom rasprave. Mene zanima kako ste zamislili, kako će teći kampanja u tom mjesecu ožujku, kako će se tu dodatno angažirati država odnosno ministarstvo. Pa za informaciju građanima koji nas gledaju, a vi to sigurno jako dobro znate da su aktivnosti u borbi protiv bilo koje bolesti, pa tako i ove bolesti u kontinuitetu. Tako da nacionalni strateški okvir i akcijski plan jednostavno odražavaju sve prijašnje aktivnosti samo ih upotpunjuju i nadograđuju. Tako da ne vidim neki veliki problem zašto nacionalni strateški okvir je tek nedavno donesen. Jer jednostavno načinom usvajanja akcijskog plana ili nacionalnog strateškog okvira nisu prekinute aktivnosti koje su već ranije započete.

Jasno da postoje pripreme i planovi i poštujući proceduru čekamo da se, nadamo se da će on biti proglašen.

Poštovani državni tajniče, kao što ste spomenuli prvi pozivni ciklus je krenuo 2008. godine. Tijekom četvrtog ciklusa dogodila se pandemija covida i to je izazvalo određene poteškoće što je na neki način bilo i očekivano zbog preopterećenosti cjelokupnog zdravstvenog sustava situacijom oko covida-19. Mene zanima imate li nekakve podatke vezano za ovaj posebni peti ciklus koji je počeo u svibnju 2021. godine i kakav je odaziv građana i kako vidite angažman i primarne zdravstvene zaštite, dakle obiteljskih liječnika i patronažnih sestara. Naravno da je nešto manji, ali ne samo zbog preopterećenosti zdravstvenog sustava, nego jednostavno zbog straha građana i povlačenja građana u sebe. Glede angažiranosti obiteljske medicine postoji više razmatranja kako će se obiteljska medicina dodatno uključiti upravo na način da stimulira ove ljude ili ovaj postotak naših građana koji se nisu odazvali svim preventivnim pregledima. Međutim o tome možemo razgovarati kad se usvoje konačni planovi. Sada angažman postoji ne u tome da oni preuzmu dosadašnje aktivnosti, nego da budu dodatna spona između ovih predmetnih programa i građana ne bi li naše građane koji se nisu odazvali, a trebali odazvati dodatno stimulirali ili direktnim kontaktom ili putem patronažne službe ili na neki drugi način. E sad imamo dane ovog i onog, mjesec svjesnosti. Možda bi urgentno bilo proglasiti mjesec žalovanja nad žrtvama corone 14 000 skoro pa 300 ljudi i podnijeti ostavku možda ministar zbog toga. No, hajmo reći da je ovaj vaš prijedlog ovdje pred nama, pa postavimo nekakvo pitanje vezano uz njega. Znači ono što liječnici kažu da nije baš ovako kako ste vi ovdje postavili situaciju da imamo individualnu krivnju, odnosno da ljudi se ne odazivaju na preglede. Riječ je o tome da se mjesecima čeka na preglede. Da kada bi se stvarno svi ljudi odazvali na te pozive zapravo bi došlo do zastoja. Nemamo dovoljno liječnika, nemamo dovoljno opreme, nemamo dovoljno prostorija.

Uvažena saborska zastupnice ne sjećam se da sam rekao da postoji individualna odgovornost bolesnika, ali isto tako ću vas podsjetiti da odaziv na ovaj probir bolesnik ne mora nigdje ići, nego jednostavno da ovaj probir za rak debelog crijeva radi sam kod sebe u kući. Tako da ne vidim gdje bi tu bio problem Ministarstva zdravstva ili bilo koga drugoga. Osim u tome da moramo pojačati kampanju, da moramo ljudima reći da rak nije nepobjediva bolest, da postoje ljudi koji se izliječe od malignih bolesti, pa tako i od ovog raka, a da je preduvjet kvalitetnog liječenja upravo pravovremeno dijagnosticiranje, odnosno još bolje prevencija ova sa promjenom životnog stila. Često nam za taj probir kažu pacijenti, odnosno ljudi koji trebaju obaviti taj pregled kod akutnog pregleda krvarenja stolice, da je zapravo tehnički vrlo teško izvodiv. Hoćemo li mi uvesti nekakvi novi dijagnostički način da spriječimo to da se ljudi ne odazivaju zato što im je to tehnički prilično teško izvedivo.

Ja moram ovdje priznati iz jednog osobnog iskustva da je meni to bio tehnički problem, jer u ovom trenutku potrebno je uzeti tri uzastopna uzorka stolice. O tome se također vodi računa i naše povjerenstvo za ovu vrstu maligne bolesti upravo je preporučilo da promijenimo paradigmu, da primijenimo testove koji jesu skuplji ali su tehnički puno jednostavniji za naše građane gdje će biti dovoljno samo jedan puta uzeti stolicu.

Meni doista nije jasno što se suštinski mijenja za bilo kojeg onkološkog pacijenta ili ljude koje bi trebali upozoriti na mogućnost da obole proglašavanjem mjeseca svjesnosti o raku ovako kako je predloženo, odnosno postavljam pitanje tko bi čega trebao postati svjestan. Ne bi li prije svega vlast trebala postati svjesna stanja u hrvatskim bolnicama, manjka zdravstvenog osoblja, predugih lista čekanja, nemogućnosti dolaska na bilo kakve preglede čak i za one koji imaju oboljenja, a kamoli za one koji bi trebali preventivno paziti na svoje zdravlje. Treba li Vlada biti svjesna duga prema veledrogerijama i nemogućnosti njihova urednog podmirivanja? Treba li biti svjesna da se našim pacijentima, masovno onkološkim pacijentima daju loši lijekovi umjesto onih pametnih koji bi im pomogli u boljem tretmanu ove bolesti. Dakle šta se mijenja? Jako ste puno postavili pitanja, a niti jedno pitanje nije vezano uz temu. Mislim da kao liječnik da je uvijek i što više potrebno naglašavati probleme, zdravstvene probleme ne bi li podigli razinu svijesti našim građanima da se prevencijom može nešto napraviti. Jer ako smo jedna od najdebljih ili možda najpretilija nacija u EU, ako imamo izrazito povećan broj građana koji puše i konzumiraju alkohol, onda mislim da tu ima jako puno prostora da se nešto promijeni upravo ovakvim akcijama a ne represivnim mjerama. A glede svega ovog drugoga pa treba mi jedno pola sata da vam argumentirano odgovorim, a mogu ukratko reći da sve što ste rekli apsolutno ili većina toga što ste rekli je krivo interpretirana ili ne stoji. Mi danas primjenjujemo najsuvremenije lijekove koji su dostupni u svijetu.

I sami ste u vašem uvodu rekli kolika je važnost uloga prevencije kroz nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Međutim, mene sada zanima, spomenuli ste isto tako kako je treba izbjegavati pušenje, alkohol itd. ali spomenuli ste i tjelesnu vježbu i bitan dakle utjecaj prehrambene kulture možemo to tako reći. Da li se osim ovog dakle nacionalnog programa vodi brigu koja je jedna od najbitnijih stvari, a to je hrana, tjelesna kultura. Dakle, da li se o tome isto tako vodi briga da se napravi program ili se radi program koji će paralelno s tim itekako biti jedan od važnih uvjeta da se smanji recimo broj naročito smrtnih slučajeva. Vodi se računa. Podizanje razine svijesti i sve ovo što ste nabrojali ne može biti i nije isključivo do mene, Ministarstva zdravstva. To je multi resorno pitanje, uključuje i Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija pa na kraju krajeva i Ministarstvu turizma. I vode se razgovori i planira se koje bi to aktivnosti mogle doprinijeti ovom pravcu i prvenstveno da se poveća tjelesna aktivnost od samog školskog uzrasta, znači u osnovnim školama broj sati tjelesnog odgoja, u srednjim školama, pa na fakultetu, da se vidi na koji način bi se moglo naglašava ne represivno stimulirati ljude da promijene, da odbace štetne životne navike, a primijene zdrave.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 10 osoba dnevno sazna da ima rak debelog crijeva, šestero njih dnevno umre od te bolesti. I sami ste spomenuli da ovom inicijativom se želi potaknuti svjesnost građana, da ako se rak otkrije na vrijeme da može biti izlječiv. Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka debelog crijeva obuhvaćate populaciju dobne starosti između 50 i 74 godine života. Prema nekim podacima iz života koje ja susrećem vidim da sve više mladih ljudi ispod ove dobne granice pobolijeva od raka debelog crijeva. Znamo da je kolonoskopija u stvari nekako najsigurnija dijagnostička metoda u tom smislu. Zanima me da li se eventualno razmišljalo da se nacionalnim programom ova dobna granica eventualno spusti na niže ispod 50 godina? I imate li možda podatke obzirom na cijelu ovu covid pandemiju koja je poremetila uobičajene preventivne preglede i dijagnostiku je li to na neki način utjecalo i na liste čekanja kada je riječ o kolnoskopiji i otkrivanju raka debelog crijeva. Ali kako sam uvodno rekao mi naše aktivnosti usklađujemo sa aktivnostima u svijetu.

Mi se uvijek volimo uspoređivati sa onima koji su od nas bogatiji hajmo reći razvijeniji financijski itd. I kod njih je veliki broj isto kao i kod nas i jednostavno pokušavamo naći jednu razumnu mjeru ne bi li što više građana naših obuhvatili. Kontra pitanje kad smo ovom mjerom obuhvatili ljude sa tako jednostavnom, evo čuli smo možda i za neke tehnički kompliciranom pretragom. Da, pričamo, razgovaramo i ne samo o ovome pričamo i o poboljšanju skrbi za onkološke bolesnike sa posebnom metodologijom kako bi oni imali što veći prioritet kod svih pretraga, ne samo prvog pregleda nego i ostalih dijagnostičkih. Poštovani tajniče, postoji jedan broj obiteljskih liječnika koji si stvarno daju truda oko svojih pacijenata i koji pacijente upozoravaju na probleme koje mogu imati kad dođu u određene godine i da moraju obavljati te preventivne preglede. Međutim, jedan dio to jednostavno zanemaruje. Najgore je kad se to spozna, ta bolest i koliko je teška i koliko je opasna kad vam oboli netko u obitelji ili netko od prijatelja. Ako vam nije problem, ja bih vas molio podatke da li možda znate koliko je u covid krizi bilo više umrlih u postocima od tumora debelog crijeva u odnosu na prethodne godine.

Tako da ova konstatacija da neki malo više ili bolje rade neki malo mislim da se može preslikati u bilo koji sustav.

Međutim iz onih informacija koje imam da je čak i smanjen broj smrtnosti, ali ne bih o tome detaljnije jer brojeve u ovom trenutku nemam.

Pa možemo reći da posljednje dvije godine tema zdravlja, bolesti je i u Hrvatskom saboru relativno često i naravno u hrvatskoj politici prvenstveno zahvaljujući corona virusu koji nas je evo nekako na to doveo. Ali ono što bih ja htio reći kada govorimo o pojmu zdravlja, mislim da neke kolege to krivo shvaćaju. Zdravlje je jedan dar koji smo svi dobili, koje mi svi zapravo trebamo čuvati a čuvamo ga tako što imamo, što vodimo zdrav način života, što vršimo sistematske preglede, što odemo na kontrolu tlaka, šećera, ne znam raznih drugih stvari, što se držimo preventivnih mjera, što se cijepimo kad treba, što evo držimo se mjere epidemioloških kad imamo ovakvu pandemiju. I kad bi to sve sami o sebi vodili brigu i htjeli biti zdravi, onda bi puno manje bilo i bolesnih i mrtvih u ovo vrijeme corone.

U potpunosti se slažem sa vama, jer nekako stalno provlači se kroz razgovore nečija odgovornost od koje ne bježimo ako pričamo o zdravstvenom sustavu, pa i liječnicima i Ministarstvu zdravstva. Ali isto tako moramo shvatiti da svaki čovjek za sebe mora preuzeti odgovornost za svoje zdravlje.

Hvala vam lijepa. Hvala lijepa državni tajniče, možete se vi vratiti na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Onda otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka govoriti poštovana zastupnica Ivana Kekin. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, državni tajniče, kolegice i kolege evo za početak nekoliko činjenica o kolorektalnom karcinomu, treći najčešći karcinom kod muškaraca, drugi najčešći kod žena na svijetu, drugi uzrok smrti od karcinoma na svijetu. U Hrvatskoj dapače prvi uzrok smrti od karcinom kod žena, drugi kod muškaraca nakon karcinoma pluća. Dakle 1 od 23 muškarca, 1 od 25 žena će oboljeti od kolorektalnog karcinom od čega njih 25 do 30% imaju obiteljsku anemnezu samog kolorektalnog karcinoma. Troškovi liječenja jasno značajno se povećavaju što je bolest kasnije otkrivena, a istodobno šanse za izlječenje se drastično smanjuju. Radi se o bolesti kod koje se čak 60% smrti može prevenirani skriningom. Dakle, skrining u medicini predstavlja otkrivanje nekih bolesti ili stanja kod na oko zdrave populacije i dok čitav niz bolesti prije svega onkoloških nema adekvatnu i dostupnu skrining metodu kolorektalni karcinom eto na sreću ima i to je hemokult test. Dakle, može se izvoditi u kućnim uvjetima, otkriva krv u stolici prije pojave drugih simptoma i može se utvrditi potom na kolanoskopiji korolektalni karcinom u vrlo ranoj i vrlo lječivoj fazi. Trebalo bi ga raditi kod cijele populacije iznad 50 svake 2 godine. U našem nacionalnom programu koristimo Gvajakov test to je jeftinija inačica, nažalost sukladno tome i manje pouzdana i kompliciranija za korištenje, dakle traži dijetu, traži više uzoraka itd. Postoji još i fit test, imunokemijski koji je pouzdaniji no dakako i skuplji. Načelno kod otprilike 5% svih hemokult pozitivnih testova naći će se karcinom, a kod 15% polipi koji mogu biti prekanceroza, dakle oni se prate. No, kod nas osnovni problem nije pitanje testa, izbora testa itd., već apsolutno mizeran odaziv populacije na skrining pomoću hemokult testa. Dakle, u okviru našeg nacionalnog programa u kojem se pozivaju ljudi od 50 do 74 godine svega 21% pozvane populacije se odazove. Na početku kad se počeo provoditi nacionalni program slali su hemokult test svima, a onda pošto se trošilo puno novaca, a puno ljudi test nije vraćalo, se smislilo bolju metodu u kojoj se prvo pošalje poziv, dakle kad dobijete poziv prvo morate otposlati pismo da bi vi htjeli hemokult test, a ona vam pošalju hemokult test i onda ga vi opet poštom morate vratiti. Naravno ta metoda je dovela do toga da čak 80% osoba u Hrvatskom s novootkrivenim kolorektalnim karcinom isti otkriva tek kad se pojave značajni simptomi, anemija, gubitak na težini, kronični umor itd., što se događa tek u 3 stadiju bolesti kad je liječenje kompliciranije, skuplje i što je najgore neuspješnije.

Navedeno bi nas uputilo da u borbi sa kolorektalnim karcinomom gdje smo mi značajno lošiji od drugih europskih zemalja ključna prevencija i ključno rano otkrivanje. Evo ne moramo ići daleko, naši prvi susjedi Slovenci svojim skrining programom obuhvaćaju 60% građanki i građana, dakle imaju odaziv od 60%, mi imamo 21% Time su dakako drastično smanjili udio onih pacijenata koji se otkrivaju u 3 i 4 fazi bolesti, a to su postigli dakle jakim, usmjerenim i uvjerljivim javnozdravstvenim kampanjama, edukacijama građanstva, glasnim pozivima na skrining, imaju cijele timove koji se bave pojedinim karcinomima kojima je glavni zadatak komunicirati s ljudima i motivirati ih na preventivne postupke. Dakle, oni su još 2007., dakle prije da izračunamo 14-15 godina shvatili da moraju razviti ozbiljne strategije ako žele drastično prevenirati i smanjiti smrtnost. Imaju nekoliko velikih prevencijskih programa to je Dora za karcinom dojke, Zora za karcinom maternice i Svit za kolan kojima su postigli odlične rezultate i sad su pravi primjer dobre prakse zapravo u cijeloj Europi. A nemaju nikakve velike tajne, zapravo njihov preventivni program se temelji na komunikaciji što znači da ako čovjek ne vrati svoj hemokult test, kod nas se ništa ne dogodi nije ga vratio nikom ništa, dakle nije ga čak ni dobio ako nije otpisao na prvo pismo, njega se u Sloveniji poziva ponovno. Dakle, isti taj tim koji poziva ljude na hemokult testove automatski gleda koji su pozitivni i automatski dogovara termin za kolanoskopiju. Dakle, oni su ključna karika između pacijenta i između endoskopičara. Postoje posebni ono dokumenti koji se bave samo komunikacijskom strategijom. Osim toga značajno više nego mi cijene svoju primarnu praksu i obiteljske liječnike pa ih dodatno motiviraju i dodatno gratificiraju za rad u prevenciji kolorektalnog karcinoma. Dakle, možete vidjeti na njihovoj opsežnim web stranicama, kod nas je to onako jedna A4 o našoj prevenciji, tamo imate onako pdv, pdf od stotinjak stranica gdje liječnica primarne prakse kaže. Nakon što dobijem listu onih koji se nisu odazvali na skrining test prvo njena medicinska sestra sve nazove i ohrabi pacijente da sudjeluju u skriningu. Oni koji se ponovo ne jave dobiju poziv da se jave u ambulantu gdje im u direktom razgovoru se odgovori na sva pitanja i objasni važnost pregleda. Metoda funkcionira kaže doktorica. Pa kako to da kod nas metoda ne funkcionira? Pa sasvim sigurno zato što takvu direktnu komunikaciju, edukaciju i motivaciju naših građana i građanki niti ne primjenjujemo. No, obzirom da smo i po smrtnosti od kolorektalnog karcinoma skupa sa Slovačkom na samom dnu EU kao nažalost tolikih drugih bolesti možda bismo trebali početi. Također u slučaju da ministarstvo dosita želi odlučiti krenuti u slovenskom smjeru pa se doista posveti prije svega povećanju odaziva na skrining testiranje za što navijamo onda bi nužno bilo povećati kapacitete i resurse za izvođenje kolanoskopija čiji će broj u tom slučaju neminovno porasti. Također važno je unaprijediti komunikaciju između liječnika u primarnoj i specijalista endoskopičara. Dakle, mi ćemo iz zeleno-lijevog bloka podržati ovu inicijativu o tome da mjesec ožujak postane mjesec u kojem podižemo svjesnost o opasnosti i važnosti ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma. No, doista apeliramo na vladajuće i na ministarstvo koji imaju sve alate u svojim rukama da se ova javnozdravstvena inicijativa ne svede kao većina ostalih na šarene balone i jednu lijepu subotu na Cvjetnom trgu nego da stvarno ozbiljno revidirate naš nacionalni program za rano otkrivanje koji je evidentno loš i ne postiže ciljeve jer samo 20% se odazove na skrining koji bi vam se trebalo javiti svi od 50 do 74 itd. godine te da se unesu nužne promjene kako bi nam smrtnost postala značajno niža. I ne trebate puno mozgati, evo sve vam piše na webu naših slovenskih kolega.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabor. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, unatoč svoj marljivosti i educiranosti naših djelatnika u zdravstvenom sustavu ipak je jedan od najgorih pokazatelja stvarnog stanja našeg sustava pokazatelj smrtnosti od uzroka koji su se mogli izbjeći odnosno smrti koje se ne bi dogodile da su pacijenti imali pristup pravovremeno odnosno učinkovitoj zdravstvenoj skrbi koji je za Hrvatsku značajno više od prosjeka EU, znači 141 na 100.000 stanovnika u odnosu na prosjek EU od 110,8. A najveći dio ovih smrti u Hrvatskoj čine smrti od kardiovaskularnih bolesti, od karcinoma debelog crijeva i dojke. Još stanje je s pokazateljem smrtnosti od uzroka koji su se mogli spriječiti boljom javnozdravstvenom prevencijom poput raka pluća, bolesti povezane s konzumacijom alkohola, prometnih nesreća tu smo kao Hrvatska na 3 mjestu u EU. Nažalost Hrvatska ne stoji bolje ni po mnogim drugim pokazateljima naročito po pitanju liječenja onkoloških bolesti s obzirom da je stopa smrtnosti od raka za Hrvatsku druga najviša u EU. Što se tiče ovih obilježavanja različitih dana, evo ja ću kao dijabetolog svakako to podržati jer mi eto se uvijek pridružujemo 14.11. Svjetskom danu šećerne bolesti, pa evo nadamo se da ćemo izglasati hrvatski dan šećerne bolesti 14. svibnja, svakako treba podizati svijest naših sugrađana oni moraju biti partneri u liječenju, dakle partneri nama zdravstvenim djelatnicima. I upravo kad obilježavamo različite dane kao što smo imali sada u petak Svjetski dan za borbu protiv raka, pa Dan crvenih haljina ako smo bar nekoga svatko od nas animirali putem društvenih mreža ili slično dobro smo napravili.

E sad, koliko ljudi s rakom živi u Hrvatskoj, koliko se ljudi izliječilo zapravo nemamo poznate podatke, procjena je negdje oko 170.000 naših sugrađana koji žive s rakom ali ne znamo koliko se od toga trenutno liječi aktivno, koliko je palijativnih bolesnika. Danas smo imali na Odboru za zdravstvo, razgovarali smo proglašenju nacionalnog dana preživjelih od raka u RH koji bi bio prvu nedjelju u lipnju i mi ćemo to isto svakako podržati. Europski plan za borbu protiv raka donesen je od strane Europske komisije evo nedavno 3. veljače. Cilj je da se riješi problem raka na svim razinama. Plan je strukturiran na 4 ključna područja, prevencija, rano otkrivanje, liječenje i dijagnostika i kvaliteta života oboljelih od raka i preživjeli. To će se podupirati mjerama koje će se poduzimati u različitim područjima politika od obrazovanja, socijalne politike, jednakosti, zapošljavanja, oglašavanja, energetike, okoliša, klime itd. U EU će se na to namijeniti 4 milijarde EUR-a jer evo podaci kažu da se u EU svake godine rak dijagnosticira oko 3,5 milijuna osoba, a umre 1,3 milijuna osoba, a u više od 40% slučajeva oboljenje od raka je moguće spriječiti. Mi smo kao što sam spomenula u replici stvarno čekali godinama za, na nacionalni strateški okvir protiv raka, konačno smo ga evo donijeli u prosincu 2020. Podsjetit ću što su nam strateški ciljevi, dakle primarna prevencija, sekundarna prevencija, dijagnosticiranje raka, liječenje raka, palijativna skrb i obilježavanje boli. Struka kaže kao što sam i rekla da nažalost taj strateški okvir protiv raka još uvijek nije implementiran kako treba. Dakle, mi svi moramo raditi na podizanju svijesti o karcinomima, o prevenciji, o poboljšanju životnih navika, o odazivanju na skrining programe, o dostupnosti liječenja, o psihološkoj pomoći oboljelima od onkoloških i drugih težih bolesti. Nismo dobri što se tiče organizacije palijativne skrbi i svakako treba dati priznaje i udrugama koje imaju veliku važnost u nošenju naših bolesnika sa rakom. Što se tiče Nacionalnog programa ranog otkrivanja debeloga crijeva već je evo nešto bilo rečeno 2007. je usvojen taj nacionalni program, cilj mu je naravno rano otkrivanje raka i to u asimptomatski naoko zdravih osoba oba spola odnosno dugoročni cilj je smanjenje pobola i smrtnosti od tog sijela raka, poboljšanje kvalitete života oboljelih, rana dijagnostika i unapređenje zdravlja stanovništva. Dakle, svake 2 godine šalju se pozivi muškarcima i ženama od 50 do navršene 74 godine i onda osobe s pozitivnim nalazom se upućuju na probirnu kolanoskopiju. A sad, što se tiče programa u doba Covid pandemije ipak je došlo do prekida provođenja u trajanju od 3 do 4 mjeseca. Prema evo nekakvim izvješćima nešto se od toga nadoknadilo ali je ipak zabilježen smanjeni broj ukupnih redovitih kolanoskopija i to će sigurno utjecati na dalji pobol odnosno smrtnost. Zavodi za javno zdravstvo jesu odradili posao pozivanja, testiranja, naručivanja na kolanoskopije, edukativne aktivnosti ali kažem s obzirom na opterećenost zdravstvenog sustava inače, a još i pandemijom nažalost vidjet ćemo tek koliko će malignih oboljenja biti tek naknadno i prekasno otkriveno. Što se tiče Mjeseca svjesnosti o raku debelog crijeva u RH svakako ga naravno kao klub podržavamo. Dobili smo podatke evo na nedavnoj tematskoj sjednici posvećenoj onkološkim bolesnicima da je ministarstvo napravilo određene korake i dopise slalo bolnicama da se prilagode epidemiološkoj situaciji, da organiziraju rad tako ne dođe do zastoja u skrbi onkoloških bolesnika. Koliko sam vidjela samo je 30 bolnica ovaj dalo svoja izvješća, ne znamo zapravo za sve bolnice valjda ćemo dobiti onda i za sve. Činjenica je da je broj hospitalizacija zbog zloćudnih novotvorina 2019. na 2020. u stacionarnom dijelu smanjeni ali evo bilo je ipak više zbrinjavanja preko dnevnih bolnica. E sad, ako mi želio biti bolji u liječenju raka znači da moramo svakako implementirati sve ono što je rečeno u nacionalnom strateškom okviru i svako treba riješiti problem radioterapije. Stanje nam postaje kritično i po tom pitanju. Nema dovoljno uređaja za radioterapiju, često se kvare, odgađaju se zračenja i to je zaista veliki problem našim oboljelima.

Svaki dan od posljedica rada u RH umre prema podacima 39 osoba, a rekli smo već svake godine od zloćudnih bolesti oboli više od 25.000 ljudi i zato je jako važno da se napravi kvalitetan hodogram odnosno plan kako će uopće ta kampanja u ovih, u tom mjesecu ožujku izgledati. Razvijene zemlje sjevera i zapada Europe imaju veću pojavnost onkoloških bolesti, ali u nižem stadiju se otkrivaju i manja je smrtnost. Rekla sam već evo mi smo zbilja loši po tom pitanju. Naš najveći problem je otkrivanje zloćudnih bolesti u uznapredovalijem stadiju nego u drugim zemljama. Odaziv na program ranog otkrivanja raka debelog crijeva je 20-21%, a dojke 60% i tu zaista treba uprijeti sve snage da se što više ljudi javi na te preventivne programe. Također trebamo jasno definirati tzv. put bolesnika gdje, što i u kojem roku mora dobiti što se tiče dijagnostike odnosno liječenja. Mi još uvijek nemamo akreditaciju bolnica odnosno centara za liječenje raka. Pitanje je koliko mi zapravo imamo onkoloških centara u RH. Praktički u većini ustanova se puno toga radi od kemoterapije, radioterapije, onkologije, dakle treba svakako uspostaviti kvalitetnu onkološku mrežu, a to je u prvom redu na ministarstvu. Potrebno je praćenje ishoda liječenja. Struka je tu, onkološka društva koja daju smjernice za praćenje onkoloških bolesnika odnosno upute kako racionalno kontrolirati odnosno liječiti bolesnike. A liječnike obiteljske medicine svakako treba uključiti u sveobuhvatnu skrb o onkološkom bolesniku evo kolegica Kekin je dala dobre primjere kako to izgleda u drugim zemljama. Naravno da naše primarce ne treba nepotrebno preopteretiti odnosno treba ih zapravo dodatno motivirati i nagraditi ali uz jasne smjernice kako će se oni dodatno uključiti.

To je u ukupnom broju novooboljelih od raka 15% muškaraca i 13% žena koji obole od raka debelog crijeva. U RH godišnje se otkrije više od 3.500 novooboljelih osoba sa rakom debelog crijeva, a u više od polovine njih bolest se nažalost već proširila. U godini nam prosječno umre 2.200 ljudi od raka debelog crijeva i onda netko kaže ne treba o tome pričati i ne treba posvetiti jedan mjesec da svi zajedno pričamo samo o tome. Rizik od razvoja raka debelog crijeva znatno raste nakon 40 godine života, a 90% svih karcinoma otkrije se u osoba starijih od 50 godina. Svaka osoba starija od 50 godina nosi 5% rizika da se do 74 godine razviti rak debelog crijeva odnosno 2,5% rizika da će umrijeti od raka debelog crijeva. Približno 25% oboljelih ima obiteljsku anamnezu raka debelog crijeva, a njih 15% u rođaku svog prvog reda. Osim naslijeđa dokazan je za razvoj ove bolesti i utjecaj načina prehrane i tjelesne aktivnosti na rizik od razvoja raka debelog crijeva. Prekomjerna težina i šećerna bolest povezene su s umjereno povećanim rizikom ujedno pušenje je povezano sa povećanim rizikom za karcinom svih lokaliteta uključujući i rak debelog crijeva. U visoko rizičke skupine stanovništva ubrajaju se osobe sa anamnezom prethodnog raka debelog crijeva, oboljeli od adenoma debelog crijeva, bolesnici sa nasljednim polipoznim sindromima, uceroznim kolitisom i kronovom bolesti, a osobe sa preboljenjem drugih sjela raka također imaju povećan rizik od razvoja raka debelog crijeva. Budući da se rak debelog crijeva razvija sporo, preventivnim pregledom stolice moguće ga je otkriti znatno prije nego što se pojave prvi simptomi i to trebamo iskoristiti. Rano otkrivanje raka debelog crijeva smanjuje potrebu velikih mutilirajućih operativnih zahvata što za pacijenta nije nevažno. Otkrivanjem raka debelog crijeva u ranoj fazi bolesti mogu se spasiti mnogi životi. Na taj način otkriveni i odstranjeni polipi uspješna su prevencija narednom razvoju raka debelog crijeva. Testiranje nevidljive krvi u stolici jednostavna je metoda kojom se može otkriti ta nevidljiva krv za oko u stolici što je često prvi znak raka polipa ili druge bolesti debelog crijeva koja zahtijeva nastavak liječenja. Vlada Republike Hrvatske svjesna važnosti ovog otkrivanja raka debelog crijeva i veličine ovog javno-zdravstvenog problema usvojila je još 2007. godine Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva s ciljem otkrivanja zloćudnih tumora debelog crijeva u ranom i ograničenom stadiju kada je to moguće za izlječenje boljih ishoda. Cilj je smanjenje smrtnosti od raka debelog crijeva za najmanje 15% u razdoblju od 10 godina nakon početka provedbe programa. Kao i zemljama EU program se provodi u dvogodišnjem periodu i obuhvaća populaciju probira u dobi od 50 do 74 godine. Osnovna metoda je pregled stolice na okultno krvarenje. Sve osobe sa pozitivnim nalazima na okultno fekalno krvarenje upućuju se na kolonoskopski pregled radi utvrđivanja daljnjeg uzroka krvarenja. Na žalost odaziva na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva nije zadovoljavajući. Iznosi 25 do 45% ovisnosti u kojoj županiji. Stoga je u budućem razdoblju potrebno senzibilizirati i nas zdravstvene radnike, a i cijelu javnost i široku javnost o važnosti ranog otkrivanja raka debelog crijeva, te poticati na testiranje za rano otkrivanje raka kako bi nam što manje naših sugrađana umrlo. Ujedno od velike važnosti je poticanje usvajanja pozitivnih životnih navika koje obuhvaćaju usvajanje pravilnih prehrambenih navika i tjelesne aktivnosti. Dokazano je da hrana bogata vlaknima i voćem sa manjim udjelom masti u hrani izbjegavanje prekomjerno prženih, dimljenih, usoljenih namirnica kao i umjerena tjelesna aktivnost bitno doprinosi smanjenju pobola od ovog sijela raka. Ujedno osobe sa pozitivnom anamnezom u čijoj je obitelji bilo raka debelog crijeva, osobe sa prethodnim polipima i upalnim bolestima njih je potrebno posebno poticati na češće preglede kao i na početak pregleda u ranijoj dobi prije onih 50 zadanih. Budući da su te osobe izrazito visokog rizika za nastanak raka debelog crijeva i tome u ovom našem mjesecu kojeg nadam se da ćemo se svi složiti da ga treba, trebamo isto tako doprinijeti tome da se i ove skupine uključe u senzibilizaciju, da shvate kolika im opasnost zbog toga prijeti. Osnovni razlog za kontinuiranu visoku smrtnost već je spomenuto stanje raka debelog crijeva u trenutku dijagnosticiranja, jer manje od deset posto svih karcinoma debelog crijeva lokalizirano je samo na stijenki crrijeva kada su još u onoj fazi bolesti koja je gotovo u potpunosti izlječiva. Cilj je otkriti rak debelog crijeva u što ranijoj toj fazi bolesti kada je naravno i preživljenje veće. A poticanjem zdravih životnih navika spriječit će se i sama pojavnost raka debelog crijeva ili će se bitno doprinijeti njegovoj manjoj pojavnosti. Kad nas ovako pogledam ima nas puno ovdje blizu 50 godina, stoga kad dođe koverta iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja nudi da se napravi pregled okultnog krvarenja stolice učinimo to zato što time čuvamo sebe, a čuvamo se i za naše najmilije sa kojima živimo, da još puno budemo zajedno. Stoga je važno da se cijeli mjesec ožujak kako predlaže Vlada Republike Hrvatske proglasi nacionalnim mjesecom svjesnosti o raku debelog crijeva kako bi se još više, puno više senzibilizirali svi zajedno o važnosti odaziva na preventivne preglede stolice i na sve ostale preventivne preglede kojima će se moći otkriti rak debelog crijeva u što ranijoj fazi bolesti, te će klub Hrvatske demokratske zajednice sa veseljem podržati prijedlog Vlade Republike Hrvatske za proglašenje mjeseca ožujka mjesecom svjesnosti o raku debelog crijeva i očekujem da u petak na glasanju budemo ako oko ničeg drugoga da oko ovoga budemo jedinstveni. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika socijaldemokrata poštovane zastupnice Renate Sabljar-Dračevac. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege evo danas smo se doista prilično zadržali oko dosta zdravstvenih tema na današnji dan.

Nedavno smo imali, dakle sjednicu Odbora za zdravstvo tematsku ususret Danu borbe protiv karcinoma, odnosno raka i naglašeno upravo to. Ima nekoliko načina djelovanja, dobro je da to bude preventiva, dobro je da se odazovemo kad dobijemo poziv i za rak debelog crijeva, da napravimo te pretrage koje se od nas traže ali moramo znati da je negdje najvažnije to da oni pacijenti kojima je već dijagnosticirana bolest ili se sumnja na bolest kroz jedno lagano vođenje institucija prođu kroz svoju obradu, odnosno da se postavi dijagnoza i da se tim pacijentima olakša sam početak liječenja jer to je faza koja je najznačajnija. Dobra dijagnoza, dobra terapija a onda im treba reći da je rak lječiv, da se može živjeti s njim, da se može pretvoriti u kroničnu bolest i također ih i na to treba upozoriti. Neću dužiti, sve je više-manje rečeno prije mene, pa ću ja samo još jedanput naglasit da ćemo mi podržati ovaj prijedlog vlade, a ujedno vas izvijestiti da je danas saboru upućen prijedlog odluke o proglašenju prve nedjelje u lipnju danom preživjelih od raka u RH. Važno je da građani znaju da je to sad bolest koja se može liječiti i da ima već dosta naših sugrađana koji žive s njom ili su izliječeni od nje. Evo, pa vas pozivam da se to što prije stavi na sjednicu tako da do lipnja možemo obilježiti ovaj dan, a naravno pozdravljam još jednom ovu inicijativu vlade. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, poštovana zastupnica Katarina Peović.

Dobro, naravno ne možemo reć da smo protiv ovog mjeseca svjesnosti o raku debelog crijeva u RH, ali ipak treba biti malo realan i ponoviti imamo dane ovog i onog, mjesece ovog i onog, ovdje je puno važnije da se koncentriramo na prevenciju, a mjesec žalosti bi mislim ipak trebalo proglasiti vezano uz žrtve korone, znači 14.000 skoro, 14.300 mrtvih na današnji dan, znači 2,5 puta smo gori od Njemački, 50 i nešto ljudi nam umire, u Njemačkoj umire 150, 21 put više ljudi ima Njemačka. Znači imamo situaciju u kojoj bi stvarno bilo puno bolje da se koncentriramo na prevenciju, alarmirati znači i omogućiti svakoj osobi u potpunosti besplatno godišnje preventivno testiranje i to na te najčešće preventabilne tumorske bolesti, a taj test na okultno krvarenje u stolici je jedan od takvih pregleda. Testiranjem na krv u stolici moguće je smanjiti smrtnost znači raka debelog crijeva i kad sam postavila tajniku pitanje znači dobro, niz stvari sam postavila kao pitanje zašto se to ne radi, onda ste mi odgovorili dobro, ali mi ovdje uopće ne govorimo o kolonoskopiji, govorimo o testu na okultno krvarenje u stolici za koji se ne treba ići znači na pregled. Upozorila sam da ima premalo liječnika, da ima premalo opreme, da ima premalo prostora, ali sasvim je jasno znači da imamo najprije to preventivno testiranje nakon kojeg slijede novi koraci. I više su kolega upozorili upravo u tome i jest problem da mi nemamo jasno definirane korake, da mi nemamo zapravo sistematizaciju tih koraka, da mi nemamo praćenje ishoda ove bolesti kao ni niza drugih bolesti. Ključno je dakle da se prati koje su intervencije bile učinkovite, u kojem vremenu, što je proizvelo najmanje troškova, koja vrsta stručnjaka je bila uključena u sve i to bi znači trebalo pratit u svim bolestima, ne samo u ovoj. Također nemamo ažurirane podatke niti o jednoj bolesti, pa tako nemamo registar niti podataka za ovu bolest ili recimo za mamografiju ili slične, znači preglede koji bi nam bili korisni, a što je sve posljedica kaosa koji ovdje vlada. I onda kada se kaže dakle da mi sve radimo, pa ne samo da ne radimo sve i ja se tu mogu čak i složiti znači, složiti mislim, mogu bit malo rezervirana naspram onih ocjena koje su rekle mi bi trebali znači našim medicinskim sestrama dati da intenzivno pozivaju ljude na te preglede. Mi imamo premalo medicinskih sestara, znači naša primarna zdravstvena zaštita bi dosta patila da se takve opsežne možda mjere uvedu kod nas jer mi smo potkapacitirani sa znači radnicima koji bi to uopće mogli provesti, ali znači kada govorimo upravo o ovoj bolesti onda bi trebalo uzeti u obzir da nije samo kriterij pozivanja na znači taj test godine, ne bi trebao bit godine znači nego bi trebale bit genetske predispozicije jer ova bolest je specifična znači i na ovu bolest stvarno treba uzeti u obzir da se genetske predispozicije kada imate znači, imam i osobno znači u porodici taj problem onda vas pozivaju na preglede ranije i zapravo onda vam 50.g. nije, nije ta granica. Prema tome, trebalo bi u to uključiti zapravo i one koji imaju genetske predispozicije u ovoj bolesti pogotovo zato što se bolest može otkriti u početnom stadiju kad su izgledi za izlječenje veliki, ali isto tako je riječ o bolesti koju je vrlo teško dijagnosticirati. Ono na što sam ja isto tako reagirala naravno da vi niste državni tajniče rekli da, niste izrekli to, da su ljudi sami odgovorni i da se spušta odgovornost na individualnu razinu, ali kada čitate vaše izvješće, znači taj prijedlog za proglašenje mjeseca ožujka „Mjesecom svjesnosti o raku debelog crijeva u RH“ onda se stvarno stječe taj dojam da se individualna krivnja ipak stavlja na prvo mjesto u smislu znači mi smo došli do toga da je ljudima zbog korone, zbog straha od zaraze smanjio se taj broj znači preventivnih pregleda. No, to nije, nije naprosto istina, znači što su i drugi istakli ovdje, pacijenti se odazivaju koliko ih se poziva, znači ukoliko smo mi aktivni, ukoliko se pacijente poziva oni će se i odazvati. Osim toga, ono na šta sam upozorila, na što su mene upozorili zdravstveni radnici, kada bi se dovoljan broj ljudi odazvao recimo da bi negdje 65% odaziva bilo dobra statistika, a mi imamo kako sam već čulo znači samo 20% odaziva, ali kada bi odaziv znači nakon prvog testa i potrebe znači za kolonoskopijom bio, bio u onoj punoj mjeri onda bi zapravo dolazili do problema i to svi upozoravaju da to, to naprosto nije istina, znači ljudi jako dugo čekaju na dijagnostički pregled i do 6 mjeseci i najlakše je sve svaliti na individualnu razinu, ali činjenica da smo mi među najgorima u EU prema karcinomu kolona, da je samo jedna zemlja gora od nas nije samo posljedica nekog našeg mentaliteta što se nažalost u ovoj sabornici prečesto koristi kao opravdanje za sve, znači mi imamo 13.500 mrtvih negdje se procjenjuje da bi 2000 do 2500, 600 ljudi nije trebalo umrijeti već su se javili prekasno liječniku. Ono što bi se još ovdje moglo navesti da je isto tako, ne znam da li je to zapravo spomenuto u samom izvješću, ali preventivni pregledi u RH su znači debelo crijevo, dojka, maternica jel i oni su prekinuti krajem 2020., onda je uveden novi znači preventivni pregled na rak pluća i pokrenuti su opet debelo crijevo i dojka, maternica ne. Znači to isto treba napomenuti. I ono što je u konačnici ipak dio ove teme, a kod nas je izuzetno dramatično loše, to je palijativna skrb. Znači mi ovdje govorimo o prevenciji i o tome da se ljudi trebaju testirati, da ljudi trebaju rano otkrivati rak debelog crijeva, ali dakle a naravno da kad govorimo o raku debelog crijeva kao i drugim rakovima moramo razgovarati o palijativnoj skrbi koja je kod nas izuzetno loša. Znači upozoravaju udruge da mi imamo samo jedan hospicij, da je sve drugo prepušteno na osobnu brigu i zapravo na brigu obitelji, da nema ujednačenog postupka, da obično uskače obitelj, a onda kada imamo situaciju da su ljudi sami i da nemaju obitelj onda traže pomoć od zajednice i tu stvar više-manje staje. Postoje neki projekti, neke udruge, neki domovi zdravlja, ali imamo manja mjesta gdje praktički ničeg nema. Ako nemate obitelj onda ste prepušteni stvarno na milost i nemilost sudbine. Spomenula bi još samo za kraj znači da je dobro upozoravati i poticati na promjenu životnog stila, ali mi isto tako trebamo biti svjesni da je naš životni stil, životni stil naših ljudi na koji ste ovdje mnogi upozorili znači pušenje, pretilost, nekretanje itd., isto tako povezano sa socijalnom strukturom, povezana sa siromaštvom jel siromašne nacije, siromašne zemlje da imaju jako puno više problema znači sa tim navodnim životnim stilom koji se ovako previše olako svodi opet na individualnu razinu i pozdravlja se, poziva se ljude promijenite životni stil. Kada smo mi ovdje u saboru jel sa našim životnim stilom možda možemo tako nešto taj poziv poslušati, ali gospođe trgovkinje znači radnice u Konzumu taj poziv često ne mogu prihvatiti jel. One nemaju taj, tu privilegiju da promjene svoj životni stil. To bi bilo to.

Poštovani državni tajniče, dakle već smo čuli da je kolorektalni karcinom treći najčešće dijagnosticirani karcinom kod muškaraca i drugi najčešće dijagnosticirani karcinom kod žena. Ako pogledamo sveukupne trendove na razini EU onda možemo govoriti o porastu incidencije i smanjenju mortaliteta, ali postoje nacionalne i regionalne razlike. Svake godine se u Europi dijagnosticira oko 35.000 novih slučajeva. Mi danas znamo dovoljno o kolorektalnom karcinomu da bismo bili sigurni da se veliki dio slučajeva može spriječiti i da se mnogi drugi mogu otkriti dovoljno rano da se omogući izlječenje ako se provode učinkovite strategije prevencije i ranog otkrivanja. U tom smislu treba gledati nacionalni preventivni program. Mi ne možemo biti zadovoljni sa sadašnjim pokazateljima, no ne bih ja rekao da je to sada tako crno kako su neki pokušali prezentirati. Mislim da se i u vremenu epidemije Covida dogodilo prvih par mjeseci, kada je bio prvi lockdown blokada slučaja, ali već je u lipnju 2020. nastojala se nadoknaditi onih 500 kolanoskopija koje su bile u zaostatku. Naravno da je što bolji odaziv dovodi do veće potrebe određenih dijagnostičkih zahvata i to može predstavljati određeno opterećenje. Ja bih rekao da nezdravo stanovništvo ima ozbiljan utjecaj na ekonomiju jedne zemlje i ta zdravstvena pismenost koja je recimo puno bolja u nekim zapadnoeuropskim zemljama osobito u Skandinavskim zemljama definitivno doprinosi boljim ishodima, ranoj detekciji, boljem liječenju. Dakle, kada govorimo o javnozdravstvenim intervencijama, o javnozdravstvenim politikama one se ne mogu izmjeriti u bliskoj budućnosti nego moramo govoriti o dugoročnim prednostima javnozdravstvenih intervencija. Kad pokrenete ozbiljnu nacionalnu kampanju protiv pušenja možete vidjeti negdje tek za 10 godina rezultate koji će imati implikacije na morbiditet i na mortalitet vezano za rak pluća. Zdravlje stanovništva treba predstavljati kao ljudski kapital koji je temelj za solidnu ekonomiju i za sretnu populaciju. Javno zdravstvo je subjektivno i dugoročno i važno je ne fokusirati se samo na kratkoročne ekonomske troškove u planiranju javnozdravstvenih inicijativa. Obilježavanje Mjeseca borbe protiv raka debelog crijeva je inicijativa koja se događa u brojnim europskim i svjetskim organizacijama pa u tom kontekstu i vidim ovaj doprinos Ministarstva zdravstva da predloži Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o mjesecu svjesnosti o raku debelog crijeva. Naravno da to nije dovoljno i naravno da nije dovoljno jednom godišnje doći na središnje trgove hrvatskih gradova. Mi političari se volimo slikati tamo sa predstavnicima udruga i nakon toga ne napraviti ništa. Međutim, ne bih se složio sa time da se ne radi ništa na području epidemiologije i kroničnih nezaraznih bolesti. Donesen je nacionalni strateški okvir za borbu protiv raka. Očekujemo akcijski plan za razdoblje do 2025. godine i vjerujem da će opravdanje vezano za epidemiju COVID-19 i zbog corona virusne bolesti imati sve manji i manji značaj i da će se ta implementacija nacionalnog strateškog okvira dogoditi. Mi imamo, dakle podatke gdje je procijenjena incidencija kolorektalnog karcinoma od zemlje članice do zemlje članice EU dva do tri puta veća i tu zapravo ne možemo biti zadovoljni. Ako pogledamo određene istraživačke inicijative od strane Europske komisije i EU u kojima se proteklih godina više istraživalo o prevenciji i ranoj dijagnozi, učinkovitom liječenju pacijenata s utvrđenom i uznapredovalom bolešću to sve može doprinositi potencijalu za smanjenje tereta kolorektalnog karcinoma na razini Europe. Mislim da je ovo stvarno hvale vrijedna odluka Vlade da se mjesec ožujak proglasi za mjesec protiv borbe protiv raka. Danas smo čuli puno toga. I najvažnija stvar je ta prevencija.

Znači to je i prehrana, način života, razne bolesti, a između ostalog da imaju utjecaj koliko sam ja bila malo pročitala jer sam guglala i kemikalije, pa sam se i malo iznenadila da vidim da je jedan od uzroka raka debelog crijeva i klor. A mi svi znamo da se klor itekako puno koristi za pročišćavanje naše pitke vode, pa me interesira što vi o tome mislite.

Dakle, najčešće govorim o određenim prehrambenim navikama. Kada govorim o kloru onda se tu prvenstveno odnosi na radnike koji rade u pogonima za pročišćavanje vode. Dakle, oni su rizična skupina kao što su recimo osobe koje se bave proizvodnjom boja u većem riziku za rak mokraćnog mjehura. Tako isto znači hvala bogu toga više nema, ali imali smo na području Republike Hrvatske tvornice azbesta i azbestnih proizvoda koji su također, dakle ti radnici koji su bili u tim pogonima bili u većoj vjerojatnosti da će razviti kolorektalni karcinom.

Rekli ste da je zdravlje ljudski kapital, kapital ili svota ili iznos kojem je jedini cilj da se oplodi, pa nadam se da nećete tako gledati na ljude. No dobro. Ono što mene zanima u cijelom ovom, znači procesu na neki način ste i rekli sami da nije ipak dovoljno napravljeno. I sad liječnici sa kojima sam razgovarala svi u glas govore da bi bilo jako dobro napraviti registre bolesti, da bi bilo dobro napraviti te ishode. Znači da se točno zna ako je ovaj test pozitivan onda se odlazi ovdje. Nakon toga se, čitav taj hodogram nama negdje nedostaje i ta organizacija onda je takva kakva jest. Hvala. Poštovana kolegice Peović, taj pojam kapitala razumijem što ste vi htjeli reći, ali kako ja radim sa osobama sa problemom ovisnosti onda se često govori o kapitalu za oporavak koji može biti osobni, koji može biti socijalni. Znači taj pojam kapitala, znači ne u tom nekakvom smislu obezvređivanja čovjeka kao takvoga u komparaciji sa nekim kapitalističkim tezama. Što se tiče ovoga registra, dakle mi imamo registar za rak. I ako pogledate zaključke Europakolona, znači Ambrela krovne organizacije koja daje određene preporuke, znači tu se može vidjeti da mi imamo sada i nacionalnu strategiju, očekujemo akcijski plan. Ono što nemamo, dakle i ono što oni preporučaju a vjerujem da će se to dogoditi uskoro da registri osim bilježenja novih dijagnoza bilježe i na koji način se liječe upravo ovi ishodi liječenja. Poštovani kolega iako smo dobili podatke da se ipak nešto kolonoskopija nadoknadilo, činjenica je da zbog pandemije je došlo do pada postotka onih koji su se odazvali na preventivne preglede u prvoj mjeri zbog toga jer su djelatnici koji rade te screening programe subotama slobodnima itd. bili angažirani glede covida. Tako da ćemo posljedice svega toga tek vidjeti. E sad, mene zanima kako ćete vi, kako vi kao psihijatar vidite da će se uspjeti obuhvatiti, odnosno pružiti pomoć našim građanima, psihološka pomoć ne samo zbog pandemije i potresa već i psihološka pomoć oboljelima od malignih bolesti kojih će kao što sam rekla biti više nego si možda i mislimo. Imamo li mi dovoljno stručnjaka koji će pružiti psihološku pomoć, odnosno kako će se to sve skupa provoditi. Poštovana kolegice Marić unutar nacionalnog strateškog okvira za borbu protiv raka postoji jedno posebno područje koje se tiče psihološke potpore znači pružanja psihološke pomoći odnosno psiholoških, psihosocijalnih intervencija. Mislim da smo u Hrvatskoj još uvijek na razini nekih improvizacija, na razini nekih improvizacija, na razini inicijativa od strane nevladinih organizacija koje puno puta rade onaj dio posla koji bi trebao raditi ovaj institucionalni dio, ali ja osobno smatram da imamo dovoljno stručnjaka za područje mentalnog zdravlja. To nisu samo psihijatri, dakle psihijatri se bave već sa određenim psihičkim poremećajima, dakle postoji čitav niz ljudi koji se bave iz sektora tzv. pomagačkih zvanja, dakle osim educiranih psihologa tu su socijalni pedagozi, tu su edukacijski rehabilitatori, magistri socijalne politike koji rade u timovima za mentalno zdravlje koje treba i dalje osnaživati na taj multidisciplinarni način. Kolega Ćelić, vi i ja, pa evo kolegica Marić i kolega Karlić često smo se tokom našeg života, radnog dijela života, susretali sa ljudima koji nažalost umiru od malignih bolesti, te se bore za zadnji dan, za zadnji sat, pa kako onda vama kao liječniku i kao humanisti zvuči naša kolegica sa onog kraja koja smatra da ovog dana ne treba, ovog mjeseca gdje bi pričali svima, gdje bi radili na tome da se unaprijedi skrb za oboljele od raka bilo kojeg … [[Govornik se ne razumije]] , pa ovog puta raka debelog crijeva, kako to onda nama liječnicima zvuči? Pa poštovana kolegice Grba-Bujević ja nisam shvatio da je kolegica Peović rekla da ne treba.… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Ne, aha, onda se ispričavam, dakle ovaj ne vjerujem da, da možda je krivo se izrazila da, ja uistinu ne vidim nikakvog valjanog razloga da bi osporavali obilježavanja mjeseca svjesnosti jer je to jedna, jedan dodatni impuls, jedna dodatna inicijativa. Oni ljudi koji se bave tim problemima njima je to svaki dan i njima ne trebaju ni nacionalni dan, ni mjesec borbe protiv raka debelog crijeva, ali općoj populaciji u tom području, evo ja mogu reći iz svoje perspektive, dakle kada je mjesec borbe protiv ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca ipak zahvaljujući medijima, zahvaljujući dakle senzibilizaciji radimo na zdravstvenom prosvjećivanju koje mora biti kontinuirano. Tako i ovdje cilj je edukacija i ja vjerujem da će taj mjesec borbe i mjesec podizanja svjesnosti protiv raka debelog crijeva ispuniti svoja očekivanja. 238., dobro ne bi htjela bit ničiji advokat, ali mislim da je kolegica Orešković baš rekla nakon što je rekla i ja sam isto rekla, znači imamo dana, dane ovog, imamo mjesece onog, ali odmah je rekla znači treba radit na prevenciji, znači niko nije protiv toga, mislim naravno da, da ono svako je za prevenciju, ali da se ne svede sve samo na slikanje, samo na fotografiranje, samo na pričanje o nečem nego da se stvarno neki posao i odradi. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Garija Cappellija. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa možda sam ja zadnji koji bi trebao, nisam ni liječnik, ni ništa, ali upravo iz te, iz te svoje perspektive, a imao sam prilike dobit na kućnu adresu dakle onaj letak Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva i mogu reć da me začudio da šta sad ovi meni šalju, kako oni znaju da je meni možda nešto loše. I onda sam, nisam imao pojma o tom projektu i onda sam se počeo i zaintrigirao, pa pretpostavljam da su se tako zaintrigirali i drugi koji su isto tako dobili na adresi, prošao sam tih 50.g. i dobro je da sam se začudio jer sam se onda, reko pa dobro ja jesam malo rizičan, imam tih nekih sličnih problema i ko kec na asa što bi se reklo mi je to došlo da inače me možda neko ne bi natjerao da idem tamo jer mislim da sam dobro. I pokrećući to došao sam do toga da sam u biti rizičan i da imam određenih problema ulceroznog kolitisa koji između ostalog dugoročno može prouzrokovati i rak debelog crijeva.

Dakle, reći da je to samo neki piars, pa naravno i slikanje na trgovima itd., međutim ovo je jako dobar piar koliko god šta mislio on je dobar, pa nek je spasio 5, 10, 50 života on je jako dobar.

I ja kao običan građanin, dakle upravo me to potaknulo na razmišljanje i na to da pročitam malo dublje što to znači, što bi ja trebao, kako bi ja trebao i onda između ostalog što sam i postavio pitanje državnog tajniku na početku u replici, rečeno je puno više bi trebalo dakle utjecaj ne samo dakle kroz nacionalni program, što se radi dapače to je jako dobro, dakle ranog otkrivanja već i kroz druga ministarstva i kroz druge ustanove počet zajednički koordinirati na onome što je tu jako bitno što liječnici ste i sami rekli, a to je tjelesna vježba, utjecaj prehrambenih navika. Mislim da je to nešto o čemu bi trebalo identično, kvalitetno i važno govoriti kao kad se govori o dakle o preventivnom programu o kojemu smo rekli da ima i tehničkih određenih problema i da bi bilo bolje da je malo drugačije, ali smatram da je ovo isto tako jako važno jer vidjelo se i uvidjelo se da je osim pušenja i alkohola utjecaj prehrambenih navika, nazvali su tu bolest koliko sam vidio i pročitao bolest zapadnog života, stila života jer vidimo da u nekim zemljama koje su manje razvijene od Europe i nas svih i drugih zemalja, dakle koje su itekako razvijene ima manje, manje se ustanovi bolesti debelog crijeva nego u zemljama koje kao su naprednije, modernije, pa kao mi bolje jedemo i kvalitetnije, a u biti ispada obrnuto. Jedemo nekvalitetno, nemamo tjelesne kulture, tjelesnog vježbanja i to je definitivno taj životni stil koji nam je itekako, možda nama koji smatramo da sve znamo, u lošijoj smo možda poziciji negdje gdje je manje razvijeni svijet i jedu više povrća recimo i voća nego mi sa crvenim mesom i svim drugim dakle stvarima. Dakle, zdravi način života, koordinacija svih ministarstava od sporta, od prosvjete itd. i veći broj sati tjelesne kulture bi itekako dobro došao u srednjim i osnovnim školama i u vrtiću. Dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Ivana Ćelića. Poštovani kolega Cappelli, mi smo imali tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo povodom svjetskog dana za borbu protiv raka na kojoj su sudjelovali pročelnici klinika iz regionalnih centara i onda smo vidjeli, a mi koji radimo u zdravstvu to već znamo dakle i KBC Rijeka i KBC Split, KBC Osijek, Klinika za tumore oni vam imaju hodogram gdje stvarno nema nikakvog čekanja onoga trenutka kada osoba uđe u sustav, dakle ne ide prebacivanje loptice iz jednoga u drugo dvorište nego to ide. Postoje određeni problemi sigurno u nekim centrima. Često puta mi najčešće gledamo na one situacije gdje se dogodio problem, a ono što se rutinski događa to zanemarujemo. I ono što je prof. Stanec rekao prigodom obilaska Klinike za tumore dakle, ono što Vlada RH kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti ulaže u obnavljanje medicinske opreme za dijagnostiku i liječenje to nije prazna slama, to nije teorija nego su to konkretne stvari. Hvala lijepo kolega Ćeliću, drago mi je to čuti evo kažem kao osoba sam tu namjerno danas htio malo potaknuti razgovor o tome i o proglašenju tog dana kroz 3. mjesec itd., upravo da se intenziviraju i ova saznanja koja ste vi sad rekli, koja recimo ja nisam se potrudio pročitati ili da vi danas niste rekli možda ne bi znao o tome ništa. Ne znaju ni drugi građani možda koji površno ako su zdravi o tome ne raspravljaju, ne pitaju da li se vodi briga o boljem sustavu tjelesne vježbe dakle, dakle kroz škole kroz srednje, osnovne, kroz dječje vrtiće. Naročito puno se priča o kvaliteti hrane naročito u dječjim vrtićima itd., dakle moramo o tome govoriti. Moramo govoriti i o tome, ja bi više volio da se o zdravlju govori al ne samo kroz koronu i da smo zavezanih ruku, samo to, nego da se puno više govori o toj preventivi i svemu što se čini osim ono što ste rekli kad već bolest nastupi.

Za mjere za borbu protiv raka odobreno je ukupno 4 milijarde EUR-a iz programa EU za zdravlje i ostalih programa financiranja. U okviru programa EU za zdravlje u '21. godini objavljena su 2 poziva koja su dovela do nastanka 16 novih važnih inicijativa. Navedeno je donesen, nedavno je donesen program za '22. i on ponovno sadržava velik broj mjera za borbu protiv raka, a ovaj put posebno se bavi prevencijom. To je naš put. Ta sredstva treba koristiti, treba ministarstvo se javljati na te pozive, treba se ova zemlja javljati na te pozive da još jače unaprijedimo i da što više naših sugrađana preživi takve te bolesti između ostalog i debelo crijevo, ali imamo i drugih o kojima treba voditi brigu. Pa podatak je itekako važan pogotovo zbog preventive i moramo biti zadovoljni i sretni što smo u toj zajedničkoj obitelji EU gdje ćemo moći koristiti upravo takva sredstva. Itekako dakle pohvalno da i naša vlada će se uključiti koristiti tih sredstava. Meni je fascinantno bilo kad sam vidio podatak Svjetske zdravstvene organizacije da će predviđeni rast oboljelih općenito od raka ne samo debelog crijeva, od '18. dakle ovih godina možemo reći zadnjih 2-3 godine sa 18 miliona doći na 29,5 miliona oboljelih od raka i da će isto tako sa 9,5 na 16 miliona godišnje ljudi umirati od raka. To su podaci strašni. Mislim da se čovjek dobro zamisli i da počne zbilja koristiti još jednom kažem ovakve programe i zato u svakom slučaju velika potpora ovom proglašenju dakle u 3. mjesecu.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani predlagatelji, potpredsjedniče, mi dakako da ćemo podržati ovu inicijativu koja je vezana za proglašenje Mjeseca svjesnosti raka debelog crijeva, ali imamo problem to smo vidjeli iz materijala koji nam je, koji je dan, a to je isticano i u raspravi da kad imamo premali odaziv na onaj letak koji je pokazao kolega Cappelli na žalost sad treba vidjeti kako ljude eventualno stimulirati ne samo za program prevencije raka debelog crijeva nego i raka prostate, raka grlića maternice, raka dojke itd. Sada je pitanje kako ljude motivirati? U pravilu se ljude motivira novcem, iznošenjem novaca. A i mediji, dakle od portala pa do papirnatih novina u nekim situacijama vole brojke, vole podatke.

Kada bi se svi recimo ili dobar dio, 80% građana ili 70% ili 100% podvrgavalo, a na temelju statistika kojima očito raspolažemo, ako bi rano to otkrivali kolika bi bila ušteda u zdravstvenom sustavu. Jer to onda ide u korist svih i građana i u korist proračuna i dakako onda se lakše liječi, imamo manje opterećenje samog zdravstvenog sustava. Tako da kako to postići? Da li onaj tko ide na preventivne preglede da li ga osloboditi dopunskog zdravstvenog osiguranja, da li nagradu kroz jedan bon koji je hajmo reći bon, dakle da mu se oprosti sto kuna ili 200 kuna poreza na dohodak. Onako čisto. Dakle, ne ulazim u nekakve sume nego i kroz taj dio, dakle bi mogli eventualno razmišljati kako ljude osloboditi. Ne govorim mjesečno, govorim možda godišnje, ne znam. Neka stimulacija bi mogla postojati ali bi morala pratiti i uštede u zdravstvu koje postižemo sa preventivnim programom. Onda eventualno možemo nešto postići. Ali ne vidim da ćemo postići bolji odaziv drugačije, jer su ljudi u pravilu demotivirani. Zašto su demotivirani? Demotivirani su zato što pročitaju letak i poslije toga od tog letka dolazi u naš zdravstveni sustav, a onda naš zdravstveni sustav kaže na primjer da za prvi pregled čekate 100 dana, za kontrolni pregled čekate 174 dana. To piše na tablicama HZZO-a. Prema tome, ako poslije čeka u međuvremenu se bolest razvija i to je ono što je problem. Ja nisam medicinski, ja govorim isključivo ko potrošač. Dakle, ko konzument zdravstvenih usluga. I onda je to zbilja demotivirajuće. Tako da uz proglašenje mjeseca ožujka koji je napravljen još za vrijeme Bila Clintona, dakle Bil Clinton je inaugurirao ožujak kao mjesec svjesnosti na rak debelog crijeva.

Ali moramo s riječi onog deklaratornog dijela ipak bi mi morali prijeći na djela. Tako da ja smatram da bi uz ovo što sam rekao trebali mi kao Sabor imati jedan mjesec koji će se zvati mjesec svjesnosti o listama čekanja u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Hvala lijepa. Poštovani kolega iznijeli ste puno zanimljivih razmišljanja. Mi smo se evo sad osvjedočili što se tiče kampanje cijepljenja da smo tu jako skiksali. Bilo je prijedloga i s naše strane da bi se oslobodilo za dopunsko osiguranje itd. To je sve Vlada odbila. I onda sada evo između ostaloga vidimo kako je loša i kampanja cijepljenja odrađena, kako su ljudi loše motivirani. Što se tiče same kampanje za nekakvo podizanje svijesti da se ljudi uključe u ove preventivne programe mislim da je tu jako važno da se definira jasno i predoči našim građanima da će postojati kvalitetan i jasan put bolesnika koji sam spomenula kada sam raspravljala u ime kluba, gdje će se točno definirati toliko i toliko dana za dijagnostiku, za liječenje. Znači da nema lutanja pacijenata, nema listi čekanja.

Kolegice Marić, ja se sa vama slažem. Ja samo govorim da komunikacijski moramo učiniti nešto više od onoga što je proglašenje. Jer onda kad dobim informativni letak, onog trenutka kada se ja odazovem ja moram imati nekakav preferencijalni kanal koji će mi tu prevenciju osigurati. Ako mi samo kažemo od debelog crijeva se umire, odite na pregled, onda kad uđete u sustav onda vidite kako taj sustav izgleda. I završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovanog zastupnika Mladena Karlića. Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Evo mislim da se možemo svi složiti da je vrlo važno proglasiti ovaj mjesec ožujak, mjesecom svjesnosti o raku debelog crijeva u Hrvatskoj ne samo zbog toga, nego zbog toga upravo da bi osvijestili što više naših sugrađana o važnosti zdravlja. Upravo to zdravlje je jedan kapital koji imamo i kojeg bi trebali na bilo koji način sačuvati. Još stari ljudi su govorili da čovjek prvu polovicu svog života provede gubeći zdravlje, a onda onu drugu polovicu da bi ga ponovno vratio nazad kad je to naravno puno teže. I naravno moramo bit svjesni da u RH nakon bolesti srca i krvnih žila mislim da je tako i u svijetu rak je drugi uzrok smrtnosti i time jedan veliki javno zdravstveni problem. Broj novo dijagnosticiranih zloćudnih bolesti je 25300 a preminulih 13300. Kod osoba mlađih od 65 godina starosti rak je najčešći uzrok smrti sa više od 40% preminulih u toj dobi i to je nešto što je vrlo ozbiljno i zabrinjavajuće i zašto moramo osvijestiti ljude o tom problemu. Koliko ljudi sa rakom živi u Hrvatskoj to je ne zna se točan podatak, ali procjenjuje se negdje oko 170 000 naših sugrađana, bilo da su ga izliječili, bilo da ne znaju još da imaju rak, ali će ga vremenom negdje dobiti. Rak debelog crijeva i završnog crijeva jedan je od vodećih uzroka smrtnosti, oko 700 000 slučajeva godišnje u svijetu i oko milijun i 400 000 novo oboljelih godišnje. To je nešto što stvarno je značajan podatak.

Godišnje se otkrije oko 3500 novo oboljelih, no preko polovice njih bolest je već proširena na okolne i udaljene organe i naravno da je onda tu daleko veća smrtnost.

Znanstvena istraživanja pri kome se testiranje na krv u stolici provedeno u velikom broju stanovnika pokazala je da je moguće smanjiti smrtnost od raka debelog crijeva i naravno pomoći u bržem izlječenju. Zato je upravo važno i ovaj Nacionalni program ranog otkrivanja debelog crijeva, ali i svi drugi programi koji upravo imaju cilj preventivno, znači otkriti one koji su u početnoj fazi bilo kojeg zapravo oblika maligne bolesti. Zbog toga je važno da evo što više govorimo o ovom problemu, da što više ozbiljno osvijestimo naše sugrađane koliko je njihovo zdravlje važno i zato mislim da bi jedan od možda nekakvih malih rješenja bilo i nekakav zdravstveni odgoj u osnovnoj školi koji bi malo više mlade osvijestio zapravo o važnosti zdravlja, važnosti zdravog načina života, važnosti prehrane, važnosti onih nekih navika kojih bi se trebali riješiti ili ih ne uzeti u starosti i da bi zapravo time doprinijeli svi naravno sportskim aktivnostima, rekreativnim aktivnostima koje će sigurno sačuvati zdravlje i produžiti jedan zdraviji život. Jedan stari mudrac je rekao zdravlje i sloboda su vrlo slični. Njihovu vrijednost shvatimo tek onda kada ih izgubimo.

Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra u jutro nastavljamo u 9,30 Izvješće o zahtjevu za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Odlučujmo zajedno“ te zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Dosta je stožerokracije“